Reč ima narodni poslanik Miroslav Petković. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Iliću, mi danas govorimo o izuzetno važnom pitanju, jer izgradnja autoputa je tema koja je, rekao bih, od životnog značaja za građane i za privredne subjekte koji žive i posluju u ovom delu Srbije, a naravno da mislim i na sve građane Srbije. Autoput od Beograda do Preljine je, po meni, najvažniji razvojni projekat za ovaj deo naše zemlje. I sami znate kako smo sa nevericom ispraćali investitore koji su dolazili u Čačak i opredelili se za neke druge sredine, kao što je Inđija, ili Pazova, ili Sremska Mitrovica, upravo iz razloga što nismo povezani sa prestonicom, autoputem. Nažalost, i pored svih uslova koje je naša lokalna samouprava obezbedila za uspešno funkcionisanje privrednih subjekata, neki su upravo iz ovog razloga i otišli iz našeg grada i svoje poslovanje prebacili u neke druge centre u Srbiji. Najžalosnije od svega jeste to što, da je sproveden koncept koji je započet kada smo zajedno bili u Vladi, kada je gospodin Koštunica bio premijer, a vi ministar infrastrukture, sa koncesijama ja sam siguran da bi bar ovaj deo autoputa do sada bio gotov i mislim da politika prethodne Vlade, koja je odlučila da raskine tu koncesiju, je na neki način zločin prema građanima Republike Srbije koji žive u ovom delu. Meni je žao što gospodin Krstić, ministar finansija, danas nije ovde, jer svakako imamo neka pitanja i za njega, koji bi nam razjasnio određene nedoumice, ali na osnovu njegovog stava koji je izneo, da se razvoj Srbije neće finansirati iz budžeta u narednih nekoliko godina, to znači da ćemo se i dalje besomučno zaduživati. Takav slučaj je bio u prethodnim godinama, mada se često novac građana nije koristio na planirane razvojne projekte i vi dobro znate i dok ste bili poslanik u ovom parlamentu, a i kao član Vlade, da se vrlo često budžet Republike Srbije rebalansom pred kraj godine tako prekroji da i ona sredstva koja su namenjena za investicije, nisu iskorišćena, odu pre svega u potrošnju, još i ako su najavljeni izbori, kao što je to bilo poslednji put pred parlamentarne izbore, onda se zaista to troši na neke sasvim nepotrebne stvari. Gospodine ministre, u Predlogu budžeta za 2014. godinu, a moramo se njega dotaći i u ovoj raspravi, nisu predviđeni razvojni projekti, nisu predviđene nove investicije. Koncept gospodina Krstića se sveo na povećanje poreza, na smanjenje subvencija i troškova, na neminovno otpuštanje radnika i na novo zaduživanje države. Da je originalno, nije. Da je već viđeno, jeste, a da će dati rezultate, u to dozvolićete mi da sumnjam. Srbija je od kineske „Eksim banke“ tražila kredite. Sad, različiti su podaci, ali negde, recimo, u iznosu od oko 850 miliona evra. Kada uzmemo u obzir i ovu deonicu autoputa od Obrenovca do Ljiga, ali i neke druge projekte, pre svega tu mislim na Moravski koridor, i vi ste malopre izneli podatak šta se dešava sa tim sredstvima, i zadovoljan sam ako će oni putem koncesija, ako će se graditi, jer taj trougao između Pojata, Batočine i Preljine je suštinski bitan sve građane koji tu žive. Pola miliona stanovnika Pomoravlja je životno vezano upravo za taj Moravski koridor. Znamo da je došlo do promene uslova iz ugovora, da su Kinezi povećali cenu za 150 miliona dolara. O tome smo polemisali sa gospođom Kalanović, ali iskreno se nadam da ćete omogućiti da se putem koncesije i Čačak i zapadna Srbija na taj način spoje sa ovim delom od Kruševcai kod Kragujevca. Kinezi kreditiraju deo Koridora 11. od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga u iznosu od 301 milion dolara. To je ovaj ugovor o kome danas ovde raspravljamo, uz naravno ono učešće države Srbije od 10% Kinezi kreditiraju, Kinezi rade, ili bi trebalo da rade, na tri autoputa, na mostu preko Dunava i na modernizaciji TE „Kostolac“ To je dobro. To su investicije od preko dve milijarde evra, ali šta nije dobro po nas? To što Kinezi na ova gradilišta dovode svoje firme, svoje inženjere, svoje projektante i svoje radnike. Siguran sam da znate podatak da kineski radnici koji rade na mostu preko Dunava, imaju svoj restoran. Čak ni hranu ovde ne kupuju. Siguran sam da nije dobro da kada strana država da kredit, uslovljava i nas da ne možemo koristiti u punom obimu svoju domaću operativu, a svi znamo koliko je građevinska operativa važna za razvoj ove zemlje i u kom procentu je pad građevinske industrije u Srbiji u poslednje vreme. Deonica autoputa od Obrenovca do Ljiga, odnosno jedan deo od Ljiga do Preljine se izuzetno dobro gradi. Ona je predviđena u dužini od 103 kilometara i finansira se delom iz budžeta, delom iz kineskog kredita i delom iz azerbejdžanskog kredita. Postoji još uvek kod mene određena nedoumica vezana za koncesije koje će biti date za održavanje i ubiranje putarine. Ako ja dobro računam, za tih 48,6 kilometara, u vrednosti od 450 miliona evra, na osnovu koncesija će biti prikupljeno godišnje, prema sadašnjim cenama putarine, oko 35 miliona evra. Znači, za 13 godina će se otprilike pokriti taj iznos vrednosti ove investicije, ali mi nije jasno da neko ulaže u trećinu puta, a da naplaćuje svih 103 kilometara na osnovu te koncesije. Problem je zato što će država morati da servisira kredit. Da li će uložiti u nove autoputeve ili u neke druge projekte, to ostaje tek da se vidi, ali zbog toga mislim da je i ovaj kredit, iako je povoljan… Za sve smo slušali u prethodne četiri, pet godine kredite koje je ova skupština ratifikovala da su najbolji na svetu, da su opravdani i da će doneti razvoj. Očigledno se to nije pokazalo u praksi. Ko će da se slika na otvaranju ovog autoputa 2016. godine, ako Bog da i ako vremenski uslovi i izvođači budu aktivni na njemu? Mnogi su se slikalina obilaznici oko Beograda, koja je otvarana više puta pred izbore i u različitim izbornim kampanjama, a nažalost taj deo puta još uvek nije završen. Ono što je bitno je kako ćemo i ovaj, a i mnoge druge kredite vraćati. Da je jedini, pa da razumemo. Ministar Antić je ovde pre nekoliko dana rekao da će se Srbija u 2014. godini približiti evropskim standardima i graditi do 55 kilometara autoputeva godišnje. Ja sam čovek koji realno posmatra neke stvari i opravdano sumnjam da će se to tako i dogoditi u praksi, obzirom da smo od 2001. do 2012. godine završili nekih četrdesetak kilometara autoputa u punom profilu, 260 kilometara u poluprofilu autoputa. Zato je potrošeno milijardu i trista miliona evra. Ako napravimo komparaciju, recimo, sa Hrvatskom, u kojoj je preko 580 kilometara autoputa izgrađeno za tri milijarde dolara, onda ta matematika nešto nije jasna. Na ovaj način vas pozivam da se ta situacija zaista kontroliše, zaista prati i da taj novac ode za one namene zbog kojih su krediti i podignuti. Imam još jednu nedoumicu, a vi verujem da znate to. Vaš kolega, doživotni ministar ni za šta, gospodin Sulejman Ugljanin je obećao da će u 2013. godini Turska uložiti 300 miliona dolara u razvoj i rekonstrukciju puteva u Raškoj oblasti. Govorili smo malo pre moja koleginica Bojana Božanić i ja vezano za to kuda će ići trasa autoputa. Opravdano se plašimo da je to politički projekat. Opravdano sumnjam i ne bih voleo da budem u pravu da zemlja koja daje kredit, određuje kuda će se graditi putevi u Republici Srbiji. Apsolutno podržavamo stav i onaj deo projekta i studije koja je urađena da autoput od Preljine i Čačka ide preko Užica i u tom pravcu ka Crnoj Gori. Ovo pitam zato što želim da znam, da li ima novca ili nema novca, da li će se nešto raditi ili se neće raditi u budućnosti? Vi znate kako to kod nas obično biva u ovoj Skupštini se donose određeni zakon, odobre se određena sredstva. Najbolji primer za to jeste javno preduzeće „Putevi Srbije“, znate i sami šta se dešavalo, ponovo im je vraćeno održavanje regionalnih puteva u dužini od šest hiljada kilometara, ali u ovom budžetu su duplo smanjena sredstva za taj posao u odnosu na procenjena sredstva koja su bila potrebna za ovu godinu. Ti putevi su u međuvremenu nažalost i oštećeni i propali, jer pojedine lokalne samouprave nisu prosto imale mogućnosti da se ovim poslom bave i da ga rade na kvalitetan način i ono što je zastrašujuće jeste da je država u prvih devet meseci u ovoj godini izgubila, potrošila na neki način bacila 17,3 milijarde dinara, jer je morala da otplaćuje kredite javnih preduzeća koje ona nisu mogla da servisiraju, uključujući tu i „Puteve Srbije“ i „Železnice“ i JAT i „Galeniku“ i „Srbijagas“ Govorili ste da će autoput, izgradnja autoputa pokrenuti srpsku privredu, srpsku građevinu, naravno da hoće, da će pokrenuti turizam, hotelske usluge, ali opet ministar Krstić, tu imam utisak da neće moći to da nam odgovori na raspravi o budžetu, kako će se razvijati srpski turizam ukoliko se poveća PDV za 12% i ukoliko j rast koji je turizam ostvario u prethodnoj godini od 12% evidentno će biti pad od 5% do 10% u 2014. godini upravo zbog ovoga, naravno, uz opasnost da 4.000 ljudi zbog toga ostane bez posla. Siguran sam da vi zastupate koncept koji ste zastupali, kažem, i u onom periodu od 2004. do 2008. godine vezano za izgradnju ovih puteva i način na koji će se oni graditi, ali bojim se da ministar finansija misli da je ministar u Americi, i da budžetski deficit, odnosno taj lanac koji treba zatrpati novcem ne može da se sprovede kao što to rade Amerikanci štampanjem dolara bez pokrića, mi to ne smemo da radimo zato što nas to vodi u siguran bankrot. Na kraju ja ću posle ove današnje rasprave sesti u svoja kola kao i moje kolege koje vidim u ovoj sali Ibarskom magistralom preći 137 kilometara do Čačka za dva i po sata, ali zaista sa velikom željom i nadom da će taj put, to vreme biti dvostruko kraće 2016. godine, da ćemo konačno i mi moći bezbednije, sigurnije i brže da se povežemo i sa Beogradom, ali svakako i sa Jadranom i sa drugim krajevima Srbije sa Republikom srpskom i sa Rasinskim i Pomoravskim okrugom. Reč ima narodni poslanik Željko Sušec. Poštovani predsedavajući i uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za projekat izgradnje autoputa E763 na deonici od Obrenovca do Ljiga između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo privrede kao zajmoprimca i kinske Eksport-import banke zajmodavca potpisan je 26. avgusta 2013. godine u Pekingu prilikom zvanične posete delegacije Republike Srbije Narodnoj Republici Kini, koju je predvodio predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. Kredit je smatram izuzetno povoljan za Republiku Srbiju, jer Narodna Republika Kina pokriva tzv. gubitke na kamatama svojim subvencionisanjem što kredit čini veoma povoljnim. Period isplate kredita je 20 godina sa počekom od pet godina i periodom otplate glavnice 15 godina i fiksnom kamatom od 2,5% na godišnjem nivou, kao i mogućnošću prevremene otplate kredita u visini godišnje stope od 1% Za deonicu autoputa E763 od Obrenovca do Ljiga, predviđeno je zaduživanje u visini od 301 milion dolara, što čini oko 90% realizacije projekta ove deonice. Od planiranih 333,7 miliona dolara, koliko je potrebno za izgradnju ove deonice Koridora 11. Kineska „Eksport import“ banka se obavezuje da uplati 15% kredita za početak radova na deonici autoputa E763 Obrenovac-Ljig, dok Republika Srbija ima obavezu sa 10% učešća u projektu, što se već nalazi u Predlogu budžeta za 2014. godinu, na zahtev Ministarstva građevine. U skladu sa komercijalnim ugovorom, robe, tehnologije i usluge koje se nabavljaju iz kreditnih sredstava biće kupljene isključivo od Narodne Republike Kine.

Učešće kineskih kompanija u realizaciji projekata u Srbiji iznosi 51%, a srpskih preduzeća 49% Republika Srbija postaje realizacijom ovih projekata prva zemlja koja će koristiti predviđenih 10 milijardi dolara koje je Kina namenila za ulaganje i realizaciju projekata u jugoistočnoj Evropi.

Smatram da realizacija ovog povoljnog kredita za realizaciju projekata u Srbiji rezultat dobre saradnje Vlade Republike Srbije i Narodne Republike kine u cilju unapređenja ekonomske saradnje i sprovođenja međudržavnih sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture. Kako ovaj ugovor o zajmu zarad realizacije projekta autoputa E763 na deonici od Obrenovca do Ljiga doprinosi ekonomskom i privrednom razvoju regionalnih područja, spajanjem Vojvodine, Beograda, centralne i zapadne Srbije u interesu je i građana Republike Srbije.

Poštovano predsedništvo, gospodine ministre, danas je glavna tema iako je rasprava objedinjena, jeste uzimanje kredita za radove na autoputu prema zapadnoj Srbiji, odnosno prema Preljini i dalje prema Crnoj Gori u vrednosti od 300 miliona evra. Poslanička grupa DSS kao što su i najavile moje kolege, kao i svaki put do sada kada su se radili infrastrukturni projekti je pohvalno gledala na ovakve projekte i mi ćemo podržati ovakav vid investicija koje se dešavaju u Srbiji. Naravno, imamo i niz stvari koje želimo da vas pitamo i da dobijemo odgovore na neke nedoumice koje provejavaju u javnosti i da damo određene sugestije kako i na koji način poboljšati našu infrastrukturu, jer je infrastruktura nešto što je najvažnije u jednoj zemlji. Stepen razvijenosti se meri uglavnom kroz kvalitet života, ali i kroz razvijenost infrastrukture i dostupnost određenih delova zemlje, ili određenih objekata preko infrastrukture. Pomenuli ste da će ovaj deo koji se radi prema Preljini biti finansiran iz kineskog kredita, da je to povoljan kredit, da je država Srbija dobila praktično najpovoljnije kamate za realizaciju ovog kredita. Ono što se nama ne dopada, pretpostavljam ni vama je to što je taj kredit kao i većina koje smo do sada uzeli za razvoj naše infrastrukture uslovljen ili međunarodnim tenderima ili onima koji daju te kredite, da njihove kompanije izvode radove. To je direktno suprotno sa onim što ste pričali na početku današnjeg izlaganja, da će se kroz ove investicije pokrenuti domaća privreda. Doduše, da budem iskren, ona će delimično biti potpomognuta ovim investicijama, jedan deo naše domaće privrede će biti upošljen, ali daleko od onog što bi bilo logično i normalno.

Kompletan Koridor 10 prema jugu, odnosno prema makedonskoj granici i prema istoku, prema Bugarskoj granici rade strane kompanije. Skoro sve kredite koje smo podigli do sada na vrlo malom delu, jednom delu deonica su izvođači domaće kompanije poput „Ratka Mitrovića“, „Planuma“ i još nekih konzorcijumi, a uglavnom to rade strane kompanije „Terne“, „Aktora“, „Alpina“, „Suptere“, itd, da ne nabrajam kako se već sve zovu. Uglavnom od milijardu i po evra koje smo uzeli za razvoj domaće infrastrukture za završetak Koridora 10, za izgradnju drugih auto-puteva su izvođače strane kompanije. Direktno smo bili uslovljeni da moraju da budu međunarodni tenderi koji su vrlo visoko limitirani i na kojima su domaće kompanije samim uslovima tendera bile eliminisane, gde su na žalost pored toga što su dobile posao, one ne mogu da vuku pesak iz Austrije ili Grčke, da melju kamen pa da dovoze na naše puteve, uzimale naše domaće firme kao podizvođače i sa njima sklapale ugovore po mizernim cenama, a onda kada nisu mogle da ispune uslove iz ugovora, poput „Alpine“ bankrotirale, otišle u stečaj i povukle se sa tržišta, odnosno raskinule ugovor sa „Putevima Srbije“, a naši domaći podizvođači će praktično bankrotirati. Pri tom, država Srbija je dozvolila toj „Alpini“ da registruje društvo sa ograničenom odgovornošću u Srbiji, da takva firma dobije posao iz kredita koji mi plaćamo, da uzme podizvođače, da odrade kompletnu priču, a da im ne da garancije i da država Srbija ni na koji način ne želi da zaštiti te podizvođače koji su domaće firme i zbog kojih će te domaće firme otići u stečaj. Kada je „Alpina“ ulazila u posao data je garancija za izvođenje radova u visini od 10 miliona evra. Alpina“ sada duguje više od tri miliona evra tim malim podizvođačima na kraku istok prema Bugarskoj. Reč je o desetak firme koje su radile kao podizvođači. Ni jedan jedini evro im nije platila, a „Putevi Srbije“ i država Srbija ne žele da iz onog dela koji je položila „Alpina“ kao garanciju namire podizvođače koji su radili posao. Juri ih da plate PDV za ispostavljenu situaciju prema „Alpini“ Da li je to normalno? Verujem da ćete se složiti da to zaista nije u redu i da će kroz taj posao koji je trebao da doprinese ne samo izgradnji naše infrastrukture nego i upošljavanju naših firmi i podizanju opšteg standarda građana, mi ćemo u stvari dovesti u situaciju da propadne nekoliko firmi i da desetine radnika izgubi posao. Kroz jedan potpuno neracionalan pristup ovakvoj organizaciji posla, mi ćemo faktički napraviti štetu sami sebi. Rokovi su davno premašeni. Ta deonica je trebala da bude završena ili treba da bude pri kraju. Rokovi su istekli ili ističu za koji mesec. Naše firme su bile podizvođači i odradile su čitav posao. Čitav kajmak je skinula „Alpina“ ili bilo koji strani izvođač koji je dobio na međunarodnom tenderu, a država juri naše podizvođače da plate PDV i pri tom ih ni na koji način ne štiti da mogu da naplate ta potraživanja od glavnog izvođača. To je potpuno neverovatna situacija i molim vas i verujem da imate određena rešenja kako zaštiti domaće kompanije jer bi bilo suludo da se država Srbija zadužuje i da plaća ogromne kredite i kamate, da plaća „Alpinu“ koja je došla ovde da skine kajmak a da naše firme odlaze u stečaj. Ovde je jako važno pitanje koje nama nije jasno. Pomenuli ste ga po pitanju koncesije. Drugi deo ovog auto-puta prema južnom Jadranu bi trebao da se radi iz koncesionih izvora, gde će konsecionar biti ili pomenute kineske firme ili neko ko se bude javio, gde je Vlada raspisala koncesioni poziv, ali vaše objašnjenje da će po završetku kompletne deonice, obzirom da se koncesija radi na nekih 50 km auto-puta, a ukupna deonica je oko 150 km, jednu trećinu ćemo izgraditi koncesijom, a dve trećine će država Srbija izgraditi putem kredita, a onda ćemo kompletnu deonicu od 150 km dati koncesionaru na upravljanje dok on ne otplati svoja sredstva. Gde je tu država Srbija? Koja je logika da mi uložimo dve trećine sredstava za izgradnju dve trećine auto-puta a onda damo koncesionaru da on prvo otplati svoja sredstva, a mi kada stignemo na red? Ko će plaćati kamate za taj period dok koncesionar ne izvuče svoja sredstva? Ako je koncesija na 50 km auto-puta koncesionar neka onda da ponudu za 20 ili 25 godina, koliko već, da izvuče svoja sredstva, a ne da izvlači sredstva iz onog dela gde je Srbija ulagala svoja sredstva. Baš bi mi drago bilo da uložim i završim taj deo auto-puta pa da onda isplaćujem iz onog dela što je država uložila. Treća stvar koju sam hteo da napomenem i da vas pitam, ne znam kolike su vaše ingerencije nad preduzećem „Koridori Srbije“ Pričao sam pre neki dan kada je na dnevnom redu bio Zakon o izmenama Zakona o javnim putevima.

Procenti 14, 28, 30 do maksimalnih 89 gde je odavno istekao rok jesu činjenični podaci koji ukazuju na to da se projekti jako sporo odvijaju i da je verovatno problem u organizaciji kako investitora tako i izvođača, ali pošto smo mi država koja se zadužuje za to, imamo prava i da tražimo od onih koji izvode radove i da ih uvodi u posao na vreme i da izvode pod određenim uslovima. Moram da naglasim da ste i vi reagovali opravdano negodujući na organizaciju posla u „Koridorima“ zbog kojih smo, zbog kašnjenja radova i takve kadrovske politike, do ovog trenutka za ovu godinu da isplatimo četiri miliona evra penala zbog nepovučenih sredstava iz kredita. Molim vas da sa vašim koalicionim partnerima razmotrite situaciju u „Koridorima“, da vidite ko to tamo radi, kako vodi projekte, kojom se brzinom oni odvijaju, da građani Srbije ne bi plaćali penale, recimo, za nepovučena sredstva ili za one nedozvoljene radnje koje se rade u „Koridorima“, poput uslovljavanja izvođača da se uzimaju firme koje su bliske rukovodstvu za nabavku određenih materijala i izvođenje nekih sitnih radova, uslovljavanja time – nećemo vam potpisati situaciju ako vi ne platite ove naše podizvođače.

Povreda Poslovnika, Zoran Babić. Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući. Onda kada se u ovom Domu izrekne neistina, onda je prekršeno dostojanstvo. Gospodine predsedavajući, ja poštujem da vi o svakom segmentu našeg društva ne možete da imate saznanje i ne možete da imate kompletnu dokumentaciju da bi nekoga prekinuli kada iznosi neke podatke koji ne važe za oktobar 2013. godine, možda za oktobar 2012. godine. Ali, u oktobru 2013. godine, a ovaj put ću to reći i vama, a i javnosti u Srbiji, da sledeći put možete govornika da prekinete na vreme kada iznosi neke stvari koje nisu istinite, a to je da je do sada, do dana današnjeg u Srbiji urađeno 44,1 km puta, pričam o ovoj godini, i to 33,2 km auto-puta i 10,9 km regionalnih puteva i da je 14. 11, ne ono što je završeno valjda 70%, nego je otvorena deonica Donji Neradovac-Srpska kuća, dužine 8 km. I da se u ovom trenutku, zbog vremenskih uslova i zbog bilo čega, završi sezona i da se ne radi više, mi smo opet na 44,1 km, a evropski prosek je 52 km auto-puteva da može jedna država da napravi. Siguran sam da ćemo tom evropskom proseku da se pridružimo u narednih mesec i po dana, ukoliko vremenski uslovi tako nešto dozvole. S druge strane, teško je kada se ovde kaže – imamo saznanja da neko uslovljava za nešto. Ukoliko postoje saznanja da se nešto radi protivno zakonu, ja vas molim, gospodine predsedavajući, da svakog narodnog poslanika, kao što i ja pozivam svakoga ko ima saznanja da se negde radi nešto protiv zakona, evo ga tužilaštvo, evo je policija, evo su sudovi, pa neka se oni bave time a ne da stajemo ovde na pola puta, a naročito iznoseći neke stvari koje nisu istinite. To da li je gospodin Lapčević govorio istinu ili ne, ja nisam samo jednom ovde rekao već više puta da u to neću da ulazim. U krajnjem slučaju, tu je ministar koji može argumentovano, u svojoj raspravi o zakonu, da to ili demantuje ili potvrdi. Nije ovo bila povreda Poslovnika. Gospodin Lapčević je govorio, koliko je to tačno ili nije tačno, neću da ulazim.

To su podaci koji su bili u prošloj godini i zato je došlo do promene menadžmenta u „Koridorima“, jer je bila mala ispunjenost realizacije projekata. Sada se to drastično povećalo. Mi smo sa azerbejdžanskim kreditom počeli znatno kasnije, skoro pola godine smo kasnili. Sada smo stigli tu dinamiku i prebacili je za 7% Nadoknadili smo izgubljeno i još prebacili 7%, kao da smo počeli na vreme, tako da ispada da je izvedeno 150% u efektivnom vremenu rada. Hteo sam da kažem da su se uslovi znatno popravili i ovo je taj rezultat koliko je kilometara izgrađeno i koliko će se izgraditi. Zato i jeste interes banaka da finansiraju projekte ako se brzo radi i ako se brzo gradi. Ja očekujem da će znatno ranije biti završen auto-put na Koridoru 11 nego što je predviđeno samom dokumentacijom i ugovorom. Drugo, priča se o srpskim firmama, putarskim, građevinskim. Nažalost, mi imamo danas, na današnji rad, za to nije kriva ova Vlada, mi smo takvo stanje zatekli, stanje se malo popravlja kroz ove investicije, danas imamo dve firme u Srbiji kreditno sposobne, koje mogu da daju bankarske garancije i da dobiju jedan veliki posao, na primer na Koridoru 11, na Koridoru 10. Ostale ne mogu, ušli su u probleme u nekom prethodnom periodu. Kada sam ja bio ministar u prošloj Vladi, nijedna putarska firma nije bila u stečaju, ni približno u stečaju i nijedna nije bila blokirana. Sada mi nemamo s čime. Mi dajemo šansu našim putarima, ali oni ne mogu da izađu jer nemaju sa čim. Zato mi želimo kroz partnerstvo sa spoljnim firmama da ih dignemo ponovo, da dobiju reference i da počnu da rade. Neke se već izuzetno dižu, jačaju i kreću ubrzano napred. Što se tiče koncesije, nisam ja radio proračun. I koncesioni ugovor će raditi najverovatnije Svetska banka, biće međunarodni tender. Šta je cena ovih 50 km koji treba da se izgrade? To su najskuplji objekti. Skuplji je most na Savi i Surčinska petlja nego, na primer, 50 km auto-puta. Tako ispada po dokumentaciji. I prolazak kroz najtežu deonicu – Ovčarsko-Kablarska klisura, gde imate 3.700 metara tunela i 3.500 metara mostova koji idu i spajaju s brda na brdo. To su najskuplji objekti i neće niko da uzme da ih radi. Te dve male deonice su skuplje nego ovih 108 km.

To što ima kod ovih banaka koje su dale bez ovih subvencionisanih kredita i bez uslova da uđu njihovi radnici, oni jesu ušli, ali samo zato što naše firme nisu imale mogućnosti da konkurišu i da dobiju te poslove.

Jel tako? Bankrotirala je. Mi smo sve putare iz tih firmi zaposlili da danas rade, da li kod Azerbedžanaca, da li kod „Energoprojekta“, ali 2.000 ljudi radi danas iz tih firmi koje su propale. Mi danas ne možemo da nađemo tesara i armirača u Srbiji. Znači, sve ljude koji se bave tim poslom, sve mašiniste, vozače kamiona, svi su zaposleni i svi rade. Otiđite na gradilište, hiljade vozila rade, kao i mašine. Kažete – uvozimo mašine. To je tačno, ali nisam ja kriv što mi u državi nemamo nijednu mašinu koja može da buši npr. tunel od 900 metara. Naravno, ako je od Kineza duplo jeftinija nego od Nemaca, onda ćemo uzeti kod Kineza gde je duplo jeftinija. Naša operativa je zastarela sa tehnologijom. Imali smo sankcije, imali smo rat, imali smo stečaje firmi itd. i prevaziđena je, ne možemo da postignemo efekte koji treba da se postignu u izgradnji i zato će se naše firme kroz ove poslove tehnički opremiti i mehanizacijom i referencama, da će moći u budućnosti da konkurišu da samostalno posluju.

Sve tunele rade naše firme. Prema tome, mnogo se materijala troši i pogledajte koliko je porasla kupovna moć u opštinama gde je prošao autoput i gde se sada izvode radovi. Naravno, tu se jede, pije, koriste određeni objekti za spavanje, za hranu i piće, servisne stanice, kupuje se gorivo, mazivo itd. To su velike stavke u izgradnji puta. Niko nije dovezao naftu iz druge zemlje, već kupuje ovde. Kupiće se mnoge stvari. Kamenolomi svi rade punim kapacitetom. Otvaraju se i novi. Prema tome, ovo je veliki podsticaj za razvoj. Mi nismo krivi što su mnoge firme otišle u stečaj, što su ušle u probleme. Sada kada bi počeli priču, nekad sam kao ministar upozorio - Miškoviću, prikoči, povuci ručnu, nemoj putnu privredu da diraš. Potpuno sam bio u pravu i znao sam tačno kad on kupi sve ove firme da će biti ovo što je i bilo. Zato ponavljam, mi se borimo da to sada vratimo na noge, da možemo kroz strane investicije, kroz strane kompanije koje prosto šlepaju te naše firme da stanu na noge. Nisam ja „Mostogradnju“ doveo u ove probleme. Jeste bila nekad gigant, ali danas nije. Treba joj snage da se podigne ponovo. Meni je drago da smo podigli do maksimuma sada „Energoprojekt“ kroz ove investicije. To je sada ponovo srpski gigant. Nadam se da će biti i „Planum“, da će biti mnogi, da će se izdići i krenuti da budu ono što su nekada bili. Ali, moramo kroz posao, ne možemo da im damo iz budžeta. Kako da ih vratimo ponovo? Evo, sada imate firme koje duguju, po 20 do 30 miliona evra su u blokadi. Političke investicije su uništile Srbiju. Neću sada da vam ponavljam. Jeste, ali nije 300%, nego 35% Neću sada da vam objasnim ko su podizvođači bili na mnogim projektima i uništili velike firme, naše gigante, politički podizvođači. Neću sada da vam objasnim da je nekoliko ministara izprethodnih mandata imalo privatne firme koje su radile na ovim projektima i sahranile naše firme koje su bile elitne u Srbiji. Prema tome, to je sve jedna politika koja je bila u jednom vremenu i treba što pre da je prevaziđemo. Nama je bitno da ove ljude zaposlimo da danas rade. Da stanu na noge i da rade. Ali, moramo od prijatelja uzeti dobre kredite i stati na noge. Oni koji hoće da nam daju, da ulože u Srbiju, dolaze. Oni hoće da ulože i traže projekte da nam pomognu. Dobro je sad reći – mi možemo sami. Ne možemo. Videli ste da ne možemo sami. Znači, mora neko da nam pomogne. Zato su nam pomogli prijatelji iz zemalja koje nas izuzetno cene i poštuju, povoljnim kreditima da se vratimo ponovo na tržište. Doneo ih i dao našim firmama.

Ministre, mi nemamo sa čim da odemo do Iraka, a kamo li da radimo.“ To pokazuje stanje. Znači, treba im snage da budu jaki, da stanu. Evo, npr. u Nišu, lično sam se potrudio da dobijete sredstva za stanove za socijalno ugrožene stanovnike. Vi godinu dana u Nišu nemate nijednu firmu da napravi stanove. Godinu dana se borite sa tenderom i ne možete da to pitanje rešite. Pare vam stoje od decembra prošle godine. Razumete? Zašto? Nema. Beogradske firme i razne firme sa strane,a nijedna iz Niša, koja će da dobije posao. Šta je tu problem? Uništile se kroz razne poslove koji nisu plaćeni, kroz razne fondove. Videli ste koliko duguju pojedine banke izvođačima. Samo uzmite Razvojna banka Vojvodine koliko duguje miliona – 150 miliona evra. Još kupe bure nafte, a kamoli da izvedu radove, da poprave mašinu itd. Mi jesmo u problemu, ali polako stajemo na noge jednom dobrom organizacijom i nadam se da ćemo prevazići ove krize koje su nas zahvatile, kroz investicije, kroz poslove, kroz zapošljavanje i evo šanse da to pokrenemo. Ovo je direktno rasprava o kreditu, ratifikacija ugovora o kreditu. Pričaćemo o tome drugom prilikom, kada donesemo ovde činjenice, kada vam damo materijal. Kada nam uradi najverovatnije Svetska banka predlog ugovora, možda to ne bude tako, možda to bude potpuno drugačije. Mi taj ugovor još nismo ni napravili, nismo uzeli parametre. Prema tome, kada to dođe na red, o Južnom toku ćemo pričati nekom drugom prilikom, kada to krene. O svemu ćemo razgovarati, a sada da se skoncentrišemo i da završimo ovaj posao ratifikacije ovog ugovora koji je za Srbiju u ovom momentu neophodan. Nemoj da se desi da uložimo i napravimo pola autoputa, izlazimo u njive i tu stanemo. To je najgora situacija, da ostanemo i stojimo godinama i sve to zaraste u koprive. Nego da napravimo realizaciju, da to stavimo u funkciju i da kroz naplatu putarine počnemo da vraćamo novac. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine ministre, na ovako detaljnom odgovoru. Da, vi ste bili precizni, radovi koje ja nisam pomenuo da kasne, a vi ste pomenuli da su čak ispred roka, to su radovi prema Preljini, odnosno Južnom koridoru. Ja sam pričao o radovima koji užasno kasne na istočnom delu Koridora 10 i na južnom. Odgovorno tvrdim da se na pojedinim deonicama kreću od 15 do 30% i vi to jako dobro znate. Što se tiče koncesije, prihvatam, pričaćemo onda kada za to dođe vreme. Prema mojim podacima, koncesija treba da vredi oko 250 miliona evra, a država preostali deo treba da uloži oko 500, tako da se otprilike tu negde kreće, iako nisu baš kilometraže iste, ali nije važno. Tema upošljavanja domaće privrede i nesposobnosti da naše domaće firme preuzmu posao i zašto su one došle u ovakvu situaciju? Uglavnom investicije koje se rade u ovoj zemlji potiču od države, od državnih kredita, od državnih preduzeća. Takvi su tenderi bili zadnjih desetak godina da na njih domaće firme nisu ni mogle da se javljaju, ali su bile dobre da budu podizvođači tim istim stranim firmama koje su dobijale posao. Znate i vi sami, desetine slučajeva i „Alpine“ i „Štrabaga“, da su sve duge poslove one prljave što bi se reklo, obavljale te domaće firme koje nisu mogle da dobiju zbog uslova tendera posao, a onda naravno kada su ovi stranci pokupili kajmak i nisu isplatili do kraja kao što slučaj „Alpine“ domaćim proizvođačima oni su otišli u stečaj i danas ne mogu da se jave da budu izvođači, pa ne mogu zato što ih je država posredno ojadila. Vi ste, sećam se, i u prošlom mandatu i na početku ovog mandata govorili kako treba da se napravi konzorcijum domaćih firmi Ivan Milutinović, Ratko Mitrović itd. To je na neki način vaša uloga, da ih okupite i da probate s tim ugovorom iz Iraka ili nekom deonicom autoputa da naprave konzorcijum i da im pomognete u tome, pa makar im i država dala garanciju da oni dobiju posao i da stanu na noge. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Radojević. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, koleginice i kolege, o značaju izgradnje puteva, mostova i uopšte o značaju gradnje valjda niko normalnom ne treba posebno ni pričati. O izgradnji ovoga autoputa od Beograda prema Preljinu i Čačku i dalje prema južnom Jadranu smo čuli mnogo različitih mišljenja danas i obrađen je sa raznoraznih aspekata od kredita, finansijski, projektno kako to već treba da izgleda na raznorazne načine, a ja bih se osvrnuo bezbednosni aspekt onoga što se zove ljudski život na putu i što je već duži niz godina jako ugroženo na Ibarskoj magistrali. Ako živite u Beogradu vi još i nemate neki poseban problem sa saobraćajem osim beogradske saobraćajne gužve, ali ako treba od Beograda da krenete put jugozapada ili Centralne Srbije i treba da izađete na Ibarsku magistralu onda već imate glavobolju. Mi imamo nešto malo autoputa do Niša, pa još malo južno i istočno od Niša i nešto kroz Vojvodinu. Zaista nam jako veliki deo Srbije nije pokriven putevima i često čujete od naših gostiju iz inostranstva koji prevale nekoliko hiljada kilometara do Beograda autoputevima, a onda nekih 150 do Čačka, Ibarskom magistralom, koji kažu mnogo smo se više umorili vozeći ovih 100 ili 150 kilometara nego vozeći kroz Evropu 2.000 do 2.500 kilometara. Ista situacija ako se dođe avionom do aerodroma onda čak neki ljudi odustanu od daljeg puta Ibarskom magistralom da bi došli do Čačka, Požege, Užica, Kraljeva svejedno. Nedavno se desio jedan kuriozitet kada je naš gost iz Nemačke hteo da se vrati iz Beograda sa Surčinkog aerodroma kada je došao do magistrale i video kuda treba da ide, pa je onda uskočio u pomoć jedan mali avion koji je prevezao čoveka do malog sportskog aerodroma u Preljini, pa se na taj način odigralo putovanje našeg potencijalnog partnera sa zapada. Još jedan dokaz o tome šta znači put, šta znači kvalitetan put. Frekvenca od 17.000 vozila u Preljini ili 27.000 u Lazarevcu zaista puno govori o tome koliki je problem voziti Ibarskom magistralom. S obzirom da sam iz tog kraja iz Preljine, iz Čačka, putovao i putujem ceo ovaj poslanički mandat i da sam prešao preko 60.000 kilometara zaista mi je postalo potpuno jasno koliki je to napor i meni i ostalim kolegama i svim građanima koji putuju tom magistralom. Zakon o bezbednosti saobraćaja je pokušao sa nekim jako rigoroznim zakonskim odredbama da disciplinuje vozače na putu, da na svakim par kilometara Ibarske magistrale imate rad ili ograničenje brzine na 50, 60, 70 kilometara na sat, što strašno usporava put. Imate kažnjavanje zbog prevelike brzine po mom viđenju jako strogo za uslove našeg standarda. Imate proganjanje vozača koji ne vezuju tzv. pojaseve i takođe visoke kazne za to, iako nisam siguran da pojas može da učini bilo kakvu uslugu što se spašavanja života tiče. Ali, ono što definitivno može da pomogne i što jedino pomaže, to je dobar put, dobar autoput koji je osnovni element bezbednosti saobraćaja. Drugi element, dobar auto, znači uz vozača čini nešto što garantuje bezbednost na putu. Ukoliko se ne bi radio ovaj put ne bi se pravila mreža autoputeva koji bi po Srbiji povezali celu Srbiju u jednu mrežu, da može da se komunicira i da se razvija ova država. Zaista misli da bismo ostali na repu i Evrope i sveta kao što smo veći deo svoje teritorije ove koja se odnosi gradnja ovog puta zapustili i zapostavili. Ogroman broj ljudi nam se seli iz tih krajeva, tako da imamo praktično Peštarsku visoravan i Goliju koja se prazni svakoga dana i ljudi dolaze i menjaju svoja stogodišnja staništa za ona gde imaju put, gde imaju komunikaciju. Nešto što je zaista značajno, mislim da bi mogli da nabrajamo nekoliko sati koliko razloga ima da se Ibarska magistrala konačno proglasi istorijskim putem koji će ostati kao jedna uspomena svima onima koji su na njoj proveli dane i godine, a da se deonica autoputa Obrenovac-Ljig isfinansira na ovaj ili onaj način. Naravno, ovo je nešto što je već stiglo do realizacije, kako smo čuli i od ministra i od mnogih poslanika do sada. Kreditni aranžman je povoljan i zaista ga treba iskoristiti da ne bi ostalo da visi onaj deo autoputa koji se već gradi od Preljine do Ljiga i koji vrlo dobro napreduje. Što se tiče aspekta bezbednosti, zaista mislim da je nemoguće prigovoriti na tu temu nečemu što se zove autoput i sa tog aspekta brige o svom narodu i o svom potomstvu. Malo pre ministar reče da su nam mnoga preduzeća ugašena zbog toga što nisu mogla da posluju pod uslovima pod kojima se posluje. Čini mi se, ako me dobro pamćenje služi, da je neko i u prethodnim vladama i ovaj parlament doneo neki zakon koji ograničava i limitira neke naše domaće građevinske firme da mogu da se pojave na nekim velikim projektima ako imaju u prethodnom bilansu uspeha određenu cifru koja je, sad nemojte da me držite za reč, milion ili pet miliona evra, nije ni važno. Mislim da je to takođe administrativna prepreka bila za te firme da se pojave na nekim velikim ili manjim projektima da bi mogle da održavaju svoju operativu i da rade. Zaista mislim da postoji jako puno aspekta sa kojih se može podržati gradnja ove deonice od Obrenovca do Ljiga, preko Preljine i Požege do južnog Jadrana. Sa svoje lične tačke gledišta mislim da će to biti revolucionarno za onaj deo Srbije koji se zove centralna i zapadna, da se poveže sa glavnim gradom i sa Evropom. Reč ima narodni poslanik Srđan Šajn. Poštovane dame i gospodo, poštovani ministre, činjenice o kojima su govorili kolege pre mene da ste vi upozoravali davno da ukoliko Srbija bude radila to što je radila u prošlosti da će da ostane bez građevinske operative nama daje dodatne argumente da istrajemo u ubeđenju da podržimo vaš rad, kao i mene kao predsednika Romske partije i kao člana poslaničkog kluba SNS. Ne bih govorio o tome koliko je značajan ovaj posao koji vi radite za ravnomerni i regionalni razvoj Srbije i koliko je značajno da kompletna Srbija zaistapočne da živi, a ne samo da žive veliki gradovi i da nam sutra postave pitanje ljudi u drugim krajevima Srbije kao što je Šumadija. O čemu se tu radi, ko vodi o nama računa. Želeo bih da vam predložim jednu ideju o kojoj smo mi razgovarali, a govorim ovde više zbog poslanika i zbog javnosti da vide na koji način i kako možemo i kroz ovaj projekat i kroz ove aktivnosti da gradimo socijalno odgovornu državu. Radi se naime o tome da u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju za iduću godinu je pripremljeno kroz dva projekta negde oko milion i po evra koji treba da podstaknu proces zapošljavanja socijalno najugroženijih grupa, a odnosi se najviše na Rome kao socijalno najugroženiju kategoriju. Mi imamo dve mogućnosti, da ta sredstva prepustimo da sa tim sredstvima se finansiraju određene delatnosti koje nisu strateški interes Srbije, dakle, koje nisu gradnja infrastrukture, koje nisu investiranje u poljoprivredi ili imamo mogućnost da aktivnostima određenih ministarstava u ovom konkretnom slučaju, aktivnostima ministarstva upravo vašeg koje vi vodite, stvorimo takve uslove da deo od tih milion i po evra koji treba da bude, između ostalog, za formiranje zanatskih zadruga, za stvaranje uslova odnosno za obezbeđivanje određenih mašina ili nečeg trećeg o čemu, ja ovog trenutka ne znam u čemu naprosto tražimo i vaš u pomoć, kao što smo preneli vašim saradnicima, da upravo definišemo takve aktivnosti da se taj novac iskoristi da se ti ljudi upravo usmere u onom pravcu o kome ste vi govorili, a to jeste da imamo deficite u tesarima, u armiračima, i u nekim drugim vrstama zanata, jel ukoliko budemo na jasan način izdefinisali u tom pravcu određene aktivnosti, ukoliko jedna od tri zadruga koje se planiraju da se formira sa ovim novcem bude, znači građevinska zadruga određene vrste, koja će upravo na ovim poslovima da radi. Onda se dogovorimo sa ljudima koji su na tim tenderima već dobili stvari da rade, znači u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u skladu sa međunarodnim tenderima, onda možemo da pripremimo i ovu zadrugu sa međunarodnim sredstvima da radi vrlo konkretne poslove određene na tom putu. Ako govorimo o tome da ima negde oko 2.000 ljudi koji će da budu zaposleni, ako kroz ovo osposobimo pedesetak ili stotinak, upravo socijalno najugroženijih kategorija i ako budemo to radili u desetine različitih projekata iduće godine, onda ćemo da postignemo i te kako značajan rezultat i na putu ka EU i na putu stvaranja društva socijalne pravde, jer na jedan jasan način ćemo da i mamo dve komponente. Jednu komponentu gde će država da pokaže da je odgovorna ali i drugu komponentu gde će socijalno najugroženiji, gde će i Romi i ja kao predstavnik jednog dela te zajednice da pokažemo da radimo u interesu Srbije, da nam je stalo do izgradnje Srbije i da jedino ono što radimo jeste posao koji jeste u interesu Srbije. Inače, ako to ne budemo uradili, umesto ljudi koji će da budu tesari, koji će da budu armirači, koji će da budu deo nove građevinske operative, imaćemo neke uslužne delatnosti koje uopšte nisu prepoznate kao bitno neophodne u strategiji razvoja Srbije. To će da bude greška i to dvostruka greška. Prva greška što ćemo taj novac da potrošimo na neke bezvezne stvari u Srbiji, a s druge strane će da bude greška što će ti ljudi da ostanu kao neko ko će da bude trajan balast Srbiji i sutra, umesto da budu neko ko je punioc budžeta stvorićemo od njih da bude neko ko je korisnik budžeta. U tom pravcu bih vam preneo još jednu ideju o kojoj smo sa vašim ljudima u ministarstvu razgovarali. Obezbeđena su takođe sredstva za jednog saradnika u vašem ministarstvu u sredstvima OEBS, koji bi radio upravo na realizaciji ovoga. Dakle, tu bi kompletno plaćanje te osobe kao asistenta platila organizacija za evropsku bezbednost i saradnju odnosno kroz projekta koji je finansiran od švedske ambasade i tu bi se dala mogućnost vama kao ministru da zaista se postavi cela ta aktivnost na najbolji mogući način. U tom smislu još jednom pozdravljam celokupan naš rad. Želim javnosti da kažem da smo mi u tom pravcu imali nekoliko razgovora, ali da naprosto zbog javnosti moramo sve ovo da ponovimo jel je to deo vašeg rada, vaše metodologije i odgovornosti Vlade kojoj vi pripadate za razvoj Srbije i u tom smislu podržavamo ovaj zakon i ja ću i kao član poslaničkog kluba SNS i kao predsednik Romske partije u danu za glasanje da podržim i da glasam za ovaj zakon. Hvala. Reč ima narodni poslanik Vesna Marković. Poštovani predsedavajući, ministre, kolege narodni poslanici, drago mi je što je veliki broj mojih kolega uzeo učešće u današnjoj raspravi. To govori da smo prepoznali značaj efekata koji će imati usvajanje Predloga zakona koji je danas na dnevnom redu na razvoj celokupne privrede Srbije. Značaj Predloga zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu za kredit ovlašćenog kupca za projekat izgradnje autoputa E 763 deonica Obrenovac – Ljig, između Vlade Republike Srbije i Kineske „Eksport import banke“ je višestruk. Kada to kažem, pre svega mislim na povezivanje sa Koridorom 10 i uspostavljanje veze između područja Vojvodine, Beograda i zapadne Srbije. Autoput Beograd – Južni Jadran predstavlja vezu između Srbije i Crne Gore, odnosno Beograda i Južnog Jadrana a u širem kontekstu povezaće Rumuniju, Srbiju, Crnu Goru i Italiju. Autoput E 763 tzv. koridor 11 proteže se od Temišvara, preko Vršca, Beograda, Čačka, Požege, Podgorice do Bara. Izgradnjom ovog autoputa omogućava se uspostavljanje veza zapadne i centralne Evrope sa južnom i jugoistočnom Evropom. Paralelno sa ovim projektom razvijaće se i manji infrastrukturni projekti, čime se podstiče ekonomski rast zemlje i otvaraju nova radna mesta. Veliki broj naših srpskih firmi biće angažovano na ovom projektu i naravno naših radnika. Nedovoljno razvijena saobraćajna infrastruktura u regionu zapadne Srbije je velika prepreka za investicije jer nema ekonomskog razvoja bez infrastrukture. Veliki potencijali ovog kraja, pre svega u oblasti poljoprivrede, turizma i industrije nisu dovoljno iskorišćeni. Ministar je pomenuo u svom uvodnom izlaganju preopterećenosti Ibarske magistrale, ali i veliki broj saobraćajnih nesreća, često sa smrtnim ishodom. Ibarska magistrala je jedini putni pravac ka Crnoj Gori, ne samo za putnički, već i za teretni saobraćaj. Frekvencija vozila je sve veća tako da magistrala tehnički više to ne može da podnese. Ovo je krajnje vreme da se nešto preduzme. Volela bih da sam danas čula od onih koji su kritikovali ovaj predlog zakona šta predlažu kao rešenje za probleme o kojima sam govorila? I na kraju, drago mi je što je ova Vlada prepoznala značaj ulaganja u infrastrukturu koja kao krajnji cilj ima više investicija a samim tim i nova radna mesta, što će direktno uticati na ekonomski razvoj naše zemlje. Siguran sam da je Vlada donela pravu odluku kada je u pitanju Ugovor o zajmu sa kineskom „Eksport import bankom“ Srpska napredna stranka će podržati ovaj predlog zakona a uzimajući u obzir značaj razvoj infrastrukture za našu privredu, očekujem da će to uraditi i kolege iz drugih stranaka. Reč ima narodni poslanik Ivan Jovanović. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas je na dnevnom redu Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za izgradnju dela deonice između Obrenovca i Ljiga na Koridoru 11 i ovo je jedan od najznačajnijih ako ne i najznačajniji infrastrukturni projekat u Srbiji čija je izgradnja u toku. Ovaj važni projekat je započeo sa izgradnjom još tokom mandata prethodne vlade koju je vodila DS i mi snažno podržavamo realizaciju ovog projekta. Ono što mi vidimo kao problem kada se radi o ratifikaciji ovog ugovora o zajmu su suštinske primedbe koje imamo i tiču se, pre svega, Ugovora koji je potpisan 13.5. i Ugovora koji je potpisan bez prethodne ratifikacije ovog zajma u parlamentu. Molim vas, gospodine Iliću, da objasnite nama narodnim poslanicima kako bi mogli da se izjasnimo o samom zajmu – kako je moguće da ste potpisali? Da li vas je Vlada ovlastila da potpišete Ugovor sa izvođačem radova kineskom kompanijom a da prethodno nije ratifikovan sporazum o kreditu u parlamentu. Zašto je ovo veoma potrebno i veoma važno? Zato što se u ovom sporazumu u nekoliko članova poziva na taj ugovor sa izvođačem, koji je potpisan komercijalni ugovor a mi taj ugovor nismo videli. Taj ugovor nije došao u ruke narodnih poslanika i mi ne znamo šta sadrži taj komercijalni ugovor koji ste vi potpisali. Znate, kada neki direktor Direkcije za planiranje i izgradnju, ili neki drugi izvršni direktor neke kompanije, firme u Srbiji, javnog preduzeća, potpiše ugovor bez odluke u budžetu, odnosno raspiše javni poziv, on ulazi u ozbiljan problem sa zakonom. Ovo je veoma ozbiljan problem, utoliko što se radi o državi i što bi trebalo da se poštuje neki postupak i procedura. Molim vas da nam date odgovor na to. Druga primedba i druga sporna stvar, koju mi želimo da čujemo od vas, zašto je ugovorena vrednost radova veća za 33,5 miliona dolara od onih koji su navedeni u glavnom projektu?

Molim vas da nam vi date te odgovore, jer nama iz DS izgleda da ono što je dobro ugovoreno za vreme prethodne Vlade, projekti, vi ne možete da završite, zato što nemate dovoljno stručnih kadrova i ne umete da po proceduri izvedete stvari do kraja. Gospodine Iliću, kada govorite o kamati, kažete paušalno da je ona 2% Treba da pogledate član zakona koji kaže da ta kamata nije 2%, nego je 2,5% i da još nekih 0,5% odlazi na manipulativne troškove i nije to velika kamata, slažem se, vrlo je povoljan kredit, ali kada govorimo građanima Srbije, kada govorite narodnim poslanicima, treba da se držimo isključivo činjenica i konkretnih informacija. Kada je pre vas, tokom prethodne rasprave, tu bila ministarka Mihajlović, pominjao sam kredit za likvidnost EPS i ona me je uveravala da taj kredit ne postoji. Budžet, koji smo mi narodni poslanici dobili, predviđa zaduženje za likvidnost, ponavljam, prvi put u istoriji EPS se zadužuje za likvidnost od 100 miliona evra. Ne znam da li je gospođa Mihajlović glasala za budžet, trebalo bi da jeste, a vas pitam u ovom budžetu gde se nalazi učešće Republike Srbije u ovom projektu, pošto se u delu sporazuma takođe govori o tom učešću srpske strane. Molim vas da nam objasnite i taj deo. Mislim da je problematična i stvar pitanja arbitraže koja će se dešavati u Pekingu, ne više u Parizu i da mogu da postoje ozbiljni problemi zbog toga. Govorio sam o tome da ne znamo detalje komercijalnog sporazuma, ne znamo koji je deo, odnosno učešće domaćih izvođača, domaćih materijala. Ja vas molim da nam to, takođe, navedete, da čujemo koliko građevinska operativa u Srbiji može da očekuje da će raditi po osnovu ovog sporazuma, ukoliko ga ratifikuje Narodna skupština. Logično je da naša preduzeća imaju tu najveću ulogu, kada se radi o izgradnji autoputa, jer na neki način taj novac se dalje vraća u našu privredu i kruži u našim novčanim tokovima. Mislim da, svakako, značaj ovog sporazuma ne umanjuje to što se ova Vlada dodatno još pozajmljuje u narednoj godini, oko 4,5 milijardi evra, bez ovog sporazuma, i mislim da su ta sredstva mogla da budu upotrebljena u poboljšanje infrastrukture, za značajne infrastrukturne projekte kakav je ovaj, jer ukoliko jedna država ne ulaže u infrastrukturu, u energetiku, u obrazovanje, u moderno vreme i godine koje su pred nama, njoj nema opstanka i nema joj spasa. Važno je da se svi prema ovim granama ophodimo sa onom pažnjom i da obratimo pažnju i da uvažimo značaj onih grana onoliko, koliko bi to trebalo. Mislimo da ova vlada ne ume u ovim oblastima da deluje onako kako je to potrebno, kako bi Srbija uspela da izađe iz krize, da izađe iz problema u kojima se nalazi i to potvrđuje i ovaj predlog budžet i način na koji se ratifikuje ovaj sporazum i način na koji država Srbija ulazi u njega. Rekli ste da se to završava.

Što se tiče same konverzije, ona je završena za vreme prethodne Vlade i nije jasno zašto je nastavak rada na konverziji blokiran, zašto se ne koristi taj aerodrom već sada, zašto su svi projekti koji su započeti za vreme prethodne Vlade ili stali ili sporo napreduju. Takođe, koristim priliku, pošto je to značajno za građevinarstvo u mestu iz kog dolazim, a dolazim iz Kraljeva, zašto ste odbili da potpišete sporazum za Dositejevu ulicu, za urbanu regeneraciju Dositejeve ulice, Radničkog naselja, gde živi 1.300 građana? Zašto, uprkos tome što smo u parlamentu usvojili budžet koji predviđa da se potpiše taj sporazum sa Centralnom bankom Saveta Evrope, vi odbijate da potpišete taj ugovor? Da li je to takođe bila odluka Vlade?

Kako da ga privedemo kad tamo ne može Bog da se raskusura sa tim? Kako je urađeno u prethodnoj Vladi, sa kakvom dokumentacijom? Gde je projektna dokumentacija? Potpisali ste neki sporazum sa Turskom da vam daju 10 miliona evra, i to ste dobili, da vam urade piste, proširenje i produženje i da za 28 miliona evra oni budu izvođači. Pričate o našim firmama.

Ljudi, da li je to normalno? Zašto? To su ogromna sredstva. Vi ste započeli taj projekat i ništa niste uradili. Mašinprojekt“ je napravio studiju izvodljivosti nedavno. Sve ono što ste uradili bilo je falš. Pazite, nemojte sad da me uvodite u priču da vam to objašnjavam. Ako vas baš interesuje, možete dobiti sve podatke koliko košta upravna zgrada. To ste samo napravili. Nemate kako, na koji način i šta. Znate li koliko košta kvadrat upravne zgrade? Pogledajte dokumentaciju i videćete koliko to košta? Pitate me zašto sam potpisao ugovor, da sam prekršio zakon? Ministar finansija me je ovlastio da umesto njega drugi put potpišem finansijski deo ugovora i komercijalni. Naravno, sa ovlašćenjem Vlade Republike Srbije, koja me je ovlastila da to uradim, i to jednoglasno, i Vlada pre rekonstrukcije i Vlada posle rekonstrukcije. Prema tome, gospodine, ministar sam u Vladi Srbije koju je ovaj parlament izabrao. Ako mene Vlada ovlasti da nešto uradi, ja sam njen ministar, ja to uradim. Ako vi smatrate da nešto nisam dobro uradio, vi tražite i dobićete papire i dokumentaciju. Pitate me zašto je 33 miliona dolara skuplji projekat? Znate li kada je taj projekat rađen?

To je projektna dokumentacija urađena kad sam ja odlazio iz Vlade, jer ne bi mogli da uradimo koncesiju, ne bi mogli da prijavimo, ne bi mogli da sklopimo ugovor o koncesionom, a da nismo imali projektnu dokumentaciju. Znači, ta projektna dokumentacija je stara, rađena 2006, 2007. godine, kompletna projektna dokumentacija, a sada je 2013. godina. Normalno je da su razlike u ceni, da ima tu problema itd. Ne bih sada želeo da tu polemišem sa vama, ali nemojte opet neku priču, opet neke sitnice. Ljudi, da li shvatate jedno, vi ste narodni poslanici, vi predstavljate Srbiju, ovaj narod Srbije. Autoput od Beograda južnog Jadrana je srce Srbije i neophodan. Tamo se gine svaki dan. Ja bih voleo da mi izađe neko ovde i da mi kaže da je protiv toga, da ga vidim i neka ga građani Srbije zapamte i snime. Prvi kada pogine na Ibarskoj magistrali, osećajte se odgovornim za to. Ja putujem svaki dan. Da li je moguće da se odvija saobraćaj sa 27.000 auta dnevno? Vi sad pričate sitnice da li je potpisano pre ili posle, ko je ovlastio koga. To je toliko bitno. Vlada Srbije zna šta radi. Ova Vlada je donela u ovoj godini tri milijarde evra investicija u Srbiji. Očekuje se preko tri milijarde evra iduće godine. Smejte se vi, gospodine, a vi ste taj aerodrom u Lađevcima upropastili i tamo ste sve upropastili što je bilo. To vam ja garantujem. Što ste dobro napravili… Šta je uzrok toga? Ja tamo nisam radio ništa.

Zašto vojska ne da saglasnost? Zato što ima 100 stvari koje nisu dobro urađene. Idite u ministarstvo i pitajte šta je to. Ja nikad nisam imao tamo neke kontakte i veze, ali o tome će se brzo raščistiti neke stvari. Nemojte sad ovde da pričamo priče zašto kredit, da li ovo, da li ono. Samo onaj ko mrzi Srbiju i ovaj narod neće glasati za kredit, da se izgradi konačno autoput koji ne može više bez njega. Zato i radimo mnogo ispred roka i danonoćno, u tri smene radimo, da bi ga završili na vreme i završićemo ga mnogo pre roka. Nemojte mene pitati za neke druge puteve.

Biće mi drago da posetite najveće gradilište trenutno u Evropi. Petlja se radi u Preljini trenutno. Prema tome, nemojte da ovde naglabamo jednu priču treba li, ne treba. Ovo je neophodno da se uradi. Svaki minut, svaki dan je važan. Hvala našim ljudima koji rade na tom putu u tri smene, koji rade danonoćno, pod reflektorima rade svaki dan i završavaju posao. Dok sam tu gde jesam, ispuniću sve da se to završi. Rekao sam kad sam došao – neophodno je bilo i teško što se to do sada nije uradilo. Da je bilo sreće, mi bi prošle godine u maju otvorili autoput do Požege, ali ima ljudi koji ne misle kao ja, koji misle da je Srbija u krugu dvojke. Imam petoro dece koji svaki dan putuju Ibarskom magistralom. Preznojim se kad pođu dok ne dođu. Svako ovde ko putuje zna kakvi su jadi i muke. Znate li vi petkom uveče koliko mi sati putujemo do Čačka? Zbog toga moramo da ga napravimo i to je naš prioritet svih prioriteta. Ova Srbija ako misli o svom narodu, mora da napravi put, inače ne može ova Vlada, ni jedna, niti parlament da ima opravdanje zašto ga nije napravio. Moramo da uradimo, inače svi treba da idemo kući. Doći će neki novi ljudi koji će to moći da naprave, a ne mi ovde sad da se raspravljamo treba li ili ne treba.

Repliku ću vam dati na temu dnevnog reda. Izvolite. Gospodine Arsenoviću, nisam govorio o ulicama. Govorio sam o ljudima koji žive u neljudskim uslovima. Ako je vama ispod nivoa da ja govorim o tome, ja ću i dalje govoriti, kao što se zalažem za građane koji su me birali, a vi ne morate. Što se tiče vas, gospodine Iliću, i ovih odgovora, nazovimo ih tako, koje sam dobio, oni na sve drugo liče, samo ne liče na odgovore. Mi smo potpisali sporazum sa Azerbejdžanom, krenula je ta izgradnja, deo iz budžeta Srbije, takođe deo novca. Pokušavate da ubedite nas same da smo mi protiv. Onda izmišljate nekakvu priču o nekom avionu koji je pao i koji ima nekakve veze sa konverzijom i sa kargo centrom. Vi ste nagovorili one koji su bili nosioci priče oko kargo centra, lokalnu samoupravu, da odustanu od novca koji im je USAID davao za studiju izvodljivosti za kargo centar. Znate koliko je to važno i rekli ste – biće iz budžeta, kao i ovih 18 miliona, koji ste govorili o Turskoj. Gde je u budžetu to? Pitam vas kao poslanik iz Kraljeva – gde je Dositejeva, gde je 18 miliona za konverziju, gde je sve ono što obećavate? Uzimate svakog dana iz mog regiona, a nikada ne vraćate. To vas pitam. Što se tiče dokumentacije, koji vaš put ima projekat? Koji vaš objekat ima projekat, pa imate prava da prozivate bilo koga? Kada se radi o novcu građana Republike Srbije, nećete me sprečiti da govorim o tome. Ne možete da potpišete komercijalni ugovor, ne može niko da vas ovlasti za to, ni ministar, pre nego što je ratifikovano u parlamentu, gospodine Iliću. Zbog takvih stvari robijaju ljudi danas u Srbiji, zato što vi nalazite načina da ih uhapsite i privedete, vaša Vlada, a onda vi govorite kako 300 miliona može na obećanje da se potpiše. Kako može? Ne može.

Samo da reklamiram član 27. Gospodine predsedavajući, vi ste vrlo korektno narodnog poslanika iz Kraljeva, mog uvaženog kolegu, opomenuli da se drži dnevnog reda i mi nismo hteli da reagujemo. Ali, i u ovom drugom delu, radi javnosti, želim da kažem samo nekoliko činjenica, posebno o ovom delu gde je reč da se nikada ništa u Kraljevo ne vraća. Želim da istaknem da je za vreme ministra Ilića četiri milijarde dinara puteva u Kraljevu urađeno, obilaznice, mostovi, obilaznica oko Žiče, stari put. Gospodine Jovanoviću, to su činjenice.

Razumeo sam vas oko povrede Poslovnika. Bez obzira što ste delimično u pravu, mislim da nije došlo do povrede Poslovnika, iako sam ja narodnog poslanika zamolio da se drži teme, s obzirom na kompletnu raspravu koja je vođena između ministra i njega. Radi istine, radi građana Srbije koji ovo gledaju, posao u Kraljevu će se raditi, stanovi će se raditi, 16 zgrada, ali ne na način kako se radilo nego na način kako treba da se radi. Ne na način da se pogodi hala partijski za 640 miliona, pa izađe u okončanoj situaciji 980, a još treba 170 da se završi. Tako ni ove zgrade nisu mogle da se rade. Zašto? U Kraljevu nije urađen još ni projekat, ni lokacijska dozvola. Smejte se vi, ali to pogledajte. Znate šta imaju od dokumentacije? Samo izjave građana da su saglasni da se sruši zgrada i da se premesti u stanove. Samo to, ništa više. Pa, ministar Krstić je rekao – ko nema dozvolu, ko nema ugovore, ne može dobiti kreditnu liniju. Ovo nije bila kreditna linija za posao u Kraljevu, nego za izbeglice, pa je ministar Vlade Cvetković prebacio da se od izbeglica prebaci za zemljotres u Kraljevu, da se urade zgrade, ali vi niste napravili dokumentaciju da to zatražite. Vi ste hteli da uzmete kredit u 2014. godini, a kad sam bio neki dan u Kraljevu oni kažu – dokumentacija može da bude gotova do 2015. godine. Znači do 2015. godine ćete dobiti, a ne možete dobiti da vam godinu dana stoje pare. Druga stvar, nemojte pričati neistine. Evo, ja vas javno pozivam, nađite jedan moj projekat bez građevinske dozvole i donesite mi, biće mi mnogo drago, da sam uradio kao ministar. Evo, jedan projekat donesite bez građevinske dozvole i bez papira. Nisam ja vi. Vi ste pravili most, vi ste pravili mnoge projekte bez ijednog papira. Neću da se raspravljam sa vama uopšte. Ja nisam radio vaše projekte. Nisam radio ovo što ste vi radili i ja vam nisam dao dozvole, jer ih niste ni tražili. Ko god je tražio dozvolu, nije čekao više od 30 dana za velike infrastrukturne objekte. To možete proveriti. Danas me kritikuju neki tu vaši da smo dali dozvole za Južni tok odmah, dan za danom. I to vam smeta? Šta biste rekli da nismo dali godinu dana, kao što vi niste dali po tri godine? Hoće li neko da plati izgubljenu dobit tamo? Prema tome, nemojte da polemišemo. Ovde je ratifikacija kredita, a vi ako smatrate da sam ja prekršio zakon, vi podnesite prijavu protiv mene Prema tome, nemojte sad kad je šta potpisano, šta je ko potpisao, kako ide. Nemojte o tome. Nemojte vi o tome da mi pričate. Nemojte vi da mi pričate o Kraljevu. Ja vas molim, nemojte o Kraljevu. Ja sam tamo vodio toliko poslova i investicija, a vi ste vodili jednu protiv zemljotresa i niko nije ostao na slobodi. Svi rukovodioci su u zatvoru.

Mi smo još 2000. do 2003. godine, iako je postojao polu autoput prema Novom Sadu i prema Budimpešti, zahtevali od te Vlade i od direktora za „Puteve“, Timotijevića, da se jedna neuspešna koncesija, koja je bila, zaustavi i da se izgradnja autoputa prema Novom Sadu i Subotici dinamizira i da na takav način pokrenemo, ne samo bezbednost saobraćaja, jedan privredni razvoj. Do 2003. godine smo završili autoput do Beške. Kasnije je on završen do Novog Sada pa do Subotice. Godine 2004. smo od Branka Jocića, koji je nasledio bivšeg direktora i od tadašnjeg ministra tražili i bočni priključak za autoput i dobili i paralelno sa autoputem i bočnim priključkom krenuo i privredni razvoj. Možete pogledati investicije u Staroj Pazovi i Inđiji. Možete pogledati i taj navodni autoput, polu autoput smrti, koji je tada bio, sa tri trake i jednom žutom, gde su gotovo svakodnevno ginuli ljudi, više njih, naravno, povređeno, ostali invalidi, koliko se na toj deonici ojačala bezbednost u saobraćaju, koliko je manje poginulih, a nema novca kojim se jedan život može kupiti i koliko se podigla privredna aktivnost u tom delu Srbije, za razliku od drugih delova koji nisu imali priliku da takav autoput izgrade. Dakle, taj autoput je, naravno, pravljen iz budžeta, parama svih građana Republike Srbije, tako da je sasvim u redu da i drugi delovi Srbije na isti način, da li kroz kredite, da li direktno iz budžeta dobiju solidne saobraćajnice i pokrenu neki svoj razvoj. Uskoro će 1000 sela i naselja biti bez stanovnika u Srbiji. Ukoliko ne izgradimo ove saobraćajnice, ne verujem da ćemo zadržati ni postojeće stanovništvo, a kamoli obnoviti stanovništvo tamo gde je zemljište zapušteno, kuće napuštene itd. Infrastruktura je nešto od čega se polazi. Iznenađen sam da ova zemlja posle deset godina, koliko nisam bio prisutan u parlamentu, bude zadužena, što privreda, što građani, što javni dug, sa 45 milijardi, da imamo 17-18 milijardi zatečenog javnog duga, a da nema izgrađene osnovne saobraćajnice, odnosno autoputeve kroz Srbiju. Znači, novac je negde ispario. Po međunarodnim procenama, iz Srbije je izneta gotovo 51 milijarda evra, a Srbija još uvek nema autoputeve koje imaju sve zemlje u okruženje.

Imala je rešene imovinsko-pravne poslove na određenim deonicama i mogla je daleko kvalitetnije i brže završiti svoje poslove što se tiče infrastrukture. Autoputevi naravno neće rešiti sami po sebi demografsko pitanje, ali uporedo sa autoputevima, ja sam iznosio iskustva, svakako idu i industrijske zone, privredni razvoj. To je nešto što, pre svega, treba da zadrži postojeće stanovništvo, a da u buduće se poneko od ovih nezaposlenih iz velikih gradova vrati na očevo gazdinstvo i da obnovi posao. Ono što Srbiji još nedostaje, sem autoputeva, su građevinske firme koje su usisane po Zakonu o privatizaciji, a u poznatim postupcima koje je vodila stranka bivšeg režima, gde su te građevinske firme uglavnom uzete, kapital isisan, firme vraćene državi kao bezvredne, kao nešto što ide u stečaj, kao nešto što ide u likvidaciju. Kako se to gradilo? Hala koja je građena, koja je trebala 2009. godine da posluži, sve smo imali auto-puteve itd. da posluži za univerzitetsko takmičenje 2009. godine, nije gotova ni do dana današnjeg, a para je slupano dva puta više, a radove je izvodila firma koju je kupio čovek iz stranke bivšeg režima, koja je naravno propala. Sada je ta hala, s obzirom da je izgrađena bez neophodne dokumentacije na zemljištu koje je podvodno. Sada je ta hala najveći akvarijum u Srbiji. Dakle, kad neko već priča kako se gradila infrastruktura, kako su se gradili objekti, trebao je da bude malo samokritičan i da kaže na koji način je sve to građeno po Srbiji. Recimo kubik betona u Inđiji, kada privatno gradiš koštao 50 evra, ali kada to rade u Beogradu firme bivšeg režima onda to košta i do 500 evra. Dakle, ukoliko mi koristimo beton on je privatno 50 evra, a ukoliko ga koristimo u javne svrhe za izgradnju puteva u Beogradu, itd, onda to može da košta i do 500 evra kubik. Takođe sam nezadovoljan zbog toga što sam na prošloj sednici postavio pitanje, kada je bio ministar Ilić ovde, da li je istina da su određene saobraćajnice u okviru Mosta na Adi građene bez građevinske dozvole? Dobio odgovor, da to jeste tačno. Nezadovoljan sam zato što nadležno tužilaštvo ništa nije uradilo povodom tog pitanja, a recimo kada neki seljak gradi neku šupu ili štalu, negde na selu, dobije krivičnu prijavu. Nelegalna gradnja u jednom delu Srbije i u privatnom sektoru na selu bude krivično delo, a izgradnja saobraćajnica i objekata koji treba da koriste hiljadu ljudi gradi se bez građevinske dozvole i to nije krivično delo, nikakav krivični postupak se ne vodi protiv odgovornih, protiv investitora i zato ću ponoviti pitanje ministru gospodinu Iliću. Šta će biti preduzeto povodom gradnje saobraćajnica, pristupnih delova bez građevinske dozvole, šta će biti preduzeto povodom krivice koja je, gotovo očigledna, odnosno da li Vlada planira u bliskoj budućnosti da stavi do znanja na određeni način, da tužilaštvo konačno počne da radi svoj posao, odnosno da se mi kao parlament zapitamo zašto to tužilaštvo ne radi poslove, od koga je nezavisno, nezavisno od ove Vlade svakako, a izgleda da od bivše Vlade ništa ne zavisi? Kredit je veoma povoljan. Infrastrukture nema, ono što je mene razočaralo nema ni robe koja bi se prevozila tom infrastrukturom, domaćeg porekla, data uporedo sa infrastrukturom, uporedo sa svim, potpuno je Srbija devastirana i privredno, a što je najgore i moralno. Dakle, uporedo sa ovim kreditom od kineskog novca, ja bih voleo da se na isti način ili na sličan način od komercijalnih banaka, sa sličnom kamatnom stopom povuku iznosi koji bi se koristili u poljoprivredi. Dakle da ovo ne bude poslednji kineski kredit. Ja bih voleo da ova država u korist poljoprivrede, poljoprivrednih proizvođača povuče jedan kredit od tri, četiri, pet milijardi i da na takav način jeftinim novcem, gde kamata ne bi sigurno prešla 3, 3,5%, da na takav način napravimo izvor za vraćanje svih tih dugova, odnosno da napravimo robu koju ćemo prevoziti sutra kada ova infrastruktura bude izgrađena. Ja ću skratiti. Uglavnom smo ovde slušali ljude koji u prošlom svom mandatu, dok su bili na vlasti ništa ozbiljno nisu uradili, gotovo da na infrastrukturi, gotovo može se reći da ništa nisu veliko uradili, ali se postavlja pitanje, ja ću time završiti, ukoliko ništa veliko nisu uradili, ja bih voleo da se konačno sazna koliko su se ugradili. Hvala.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici. Prema globalnom izveštaju o konkurentnosti, kvalitetu puteva, putne infrastrukture, Srbija se nalazi na 122 mestu od 144 zemlje, upozoravaju stručnjaci Svetske banke za transport. Poslednjih 20 godina na putevima u Srbiji je poginulo čak 24.000 ljudi. Prema dužini auto-puteva Srbija je vrlo skromno zastupljena sa 610 km auto-puteva, za razliku od Slovenije koja ima 636, Hrvatske 1043, Mađarske 1274, o Nemačkoj i Francuskoj da ne govorim 12.000 i 13.000 km. Prostornim planom Republike Srbije, pošto ja dolazim iz istočne Srbije, ovo je vrlo važno da kažem, pre nego što nastavimo o zakonu, predviđena je izgradnja puta prvog reda Požarevac-Kučevo-Majdanpek-bugarska granica, a još nije urađena ni projektna dokumentacija. Ne znam kada ste zadnji put, gospodine ministre, bili u to kraju i putovali od Kučeva do Majdanpeka. Put je u katastrofalnom stanju, tako da je teško porediti šta je značajnije od značajnijeg. Demokratska stranka će uvek glasati za zakone koji predviđaju izgradnju puteva i to nam se ne može inputirati da smo protiv ovog ugovora. Mi smo u predlogu prošlog budžeta podneli amandman vezan baš za ovaj put koji ide kroz moj kraj, to ćemo uraditi i ovoga puta, pa bih hteo odgovor da li može da se nađe tih 200 miliona za projektnu dokumentaciju. Sledeće moje pitanje je vezano za upravo ovaj predlog zakona, a ono je sledeće. Pošto se predlagač poziva na komercijalni ugovor sa izvođačem, kako poslanici mogu da glasaju za ovaj zakon kada ne znaju baš potpuno uslove komercijalnog ugovora? Kolika je zastupljenost domaćih izvođača radova, domaćih materijala i usluga? Predlagač zakona, kao što stoji u materijalu je Ministarstvo finansija i privrede. To je sada rekonstrukcijom Vlade, koja je trajala šest meseci, odvojeno na dva ministarstva. Meni je žao što ministar finansija, gospodin Lazar Krstić, nije ovde, jel bi sa njime mogli da razgovaramo o ovim problemima. Neki poslanici su se uglavnom bavili Beogradom. Moram da kažem da je u Beogradu u protekle četiri godine urađeno 1.000 km puteva, od toga 580 km potpuno novih puteva. Koliki je evropski prosek? Ja mogu da kažem da se na našoj južnoj pokrajini Kosovo uradi 40 km puteva. Ono što je važno i što bih ja hteo da znam, a i građani Srbije, to je sama kontrole izgradnje ovih puteva. Ja sam kao narodni poslanik prešao 200.000 km, obišao čitavu Srbiju. Gotovo malo je deonica gde je bezbednost na putevima potpuna. Da li su ministarstvo i nadležni organi, da li su izvršili kontrolu gradnje donjeg, gornjeg stroja puteva, debljine asfalta? Šta je sa direktorom „Puteva Srbije“ Drobnjakom? Čiji je on kadar? Kakvi su sve poslovi rađeni i kakve su mahinacije bile? Sledeće pitanje za vas gospodine ministre, krajnje dobronamerno. Vi ste otprilike oko sedam godina ministar posle petooktobarskih promena. Da li ne osećate bar deo odgovornosti za ovakvu katastrofalnu situaciju na putevima Srbije? Demokratska stranka nije puno učestvovala u tome. Prosto je neverovatno da kada god se ukaže na neki problem, sva odgovornost se u ovoj Skupštini prebacuje na DS. Ponovo vas pitam, da li i vi osećate deo odgovornosti za ovakvo stanje, a putevi su nam katastrofalni i kao što vidite među najgorim zemljama smo u Evropi. Hvala. Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine doktore Stefanoviću, poštovani gospodine Iliću, dame i gospodo narodni poslanici, na početku rasprave o ovom kineskom kreditu moram da podsetim da je Narodna Republika Kina strateški partner Republike Srbije, da je dobro što mi uspotavljamo i privrednu i ekonomsku saradnju sa jednom od najvećih svetskih sila na svetu. Na žalost, loša poruka je da je ova Vlada nesposobna da već duže od godinu i po dana postavi ambasadora u Pekingu. Valjda se čeka da nova zvezda u usponu, koja je zablistala na tabloidnom nebu, završi tu diplomatsku akademiju, pa ćemo i tu prepreku za saradnju s Kinom da konačno prevaziđemo. Kako tražimo kineski kredit a nismo u stanju da imenujemo ambasadora u Kini? Znate kako nas oni doživljavaju? Kao neozbiljnu zemlju. Kad govorimo o rokovima za izgradnju auto-puteva, to građani Srbije najbolje vide. U ovoj zemlji se rokovi za izgradnju auto-puta pomeraju brže nego bageri na auto-putu. Postoji jedna zakonomernost – što su izbori bliži, to je veća dužina auto-puta koji će da se napravi i kraći rok u kom će taj auto-put da se izgradi. To postaje već model ponašanja, neću kazati samo za mandata ove Vlade, dešavalo se to i u prethodnim vladama. Nažalost, mi se hvalimo da smo izgradili 33 km auto-puta i 10 km regionalnog puta, tvrdeći da je evropski prosek 50 km.

Čak je i Kosovo i Metohija uspelo da izgradi 40 km auto-puta. Ali, istine radi, u Beogradu je napravljeno za četiri godine, koliko je gradonačelnik jedan od najboljih gradonačelnika u istoriji grada Beograda, Dragan Đilas, hiljadu kilometara.

U Beogradu, za mandata jednog od najboljih gradonačelnika u istoriji grada Beograda, napravljeno je hiljadu kilometara puteva i asfaltiranih ulica, od toga 580 km skroz novih. Ja ću biti zadovoljan da vaše privremeno veće samo opere te ulice, ne da zakrpi rupe, jer ih neće biti, sve je kvalitetno rađeno, samo da ih operete, samo da ih očistite, da zamenite sijalice na banderama. Ako to uspete, ja ću da vam kažem da niste loši u tom privremenom veću, ali ni približno dobri kao što je bila gradska uprava. Nemojte da me terate da vašu bruku prihvatam kao svoju diku. Evo, Nemci. Jel vi znate koliko oni imaju kilometara auto-puta? Oni prave 260 km auto-puta godišnje, za ove što su se malo preračunali, ili 800 km magistralnih puteva. Opet kažem, nemojte da se mi poredimo s tim razvijenim ekonomskim silama, hajde da se ugledamo na naše susede u neposrednom okruženju, da stignemo makar taj prosek od Hrvatske koja je pravila toliko koliko je pravila, da makar budemo bolji od Albanije koja je pravila 60 km. Vama što dobacujete za tih 12 godina, vama ću sada da pokažem gde vam je mesto. Uzorkovanje isečkom je jedna vrlo neprijatna stvar za ljude koji se bave izgradnjom auto-puteva. Jer, kada neki ljudi iz Evrope dođu i hoće da vide kakav je kvalitet auto-puta, kad hoće da vide kakav je kvalitet onoga za šta daju novac, oni onda dođu pa naprave jedan isečak i tu izmere kolika je debljina u centimetrima gazećeg sloja asfalta, onog nabijenog sloja. Čisto da znate, ako se samo na jednom kilometru ukrade jedan centimetar asfalta, to je 100 hiljada evra na kilometru. Za one koji to hoće da naprave u parametrima poljoprivredne proizvodnje, to vam je 60 najrasnijih muznih krava. Znači, onaj ko ukrade jedan centimetar asfalta na auto-putu, mogao bi za te pare koje je ukrao da uhvati 60 muznih krava za ular, od kuće do kuće – dobar dan, evo, ne znamo šta ćemo sa ovom kravom, čuvajte je, muzite je, nek se teli kod vas, to mi vama iz Vlade Republike Srbije darujemo, bolje da vam damo tu kravu nego da krademo asfalt na auto-putu. Nažalost, prvi koji ukrade centimetar puta, neka se zapita kolika je njegova odgovornost za saobraćajne nesreće. Nemojte samo da mi kažete da krademo mi iz opozicije ovoga trenutka. Nemojte da mi kažete da je ovo kao zidanje Skadra na Bojani. Što vi pametni i vredni preko dana izgradite, to vila Ravijojla noću razgradi. Ima ovde lepih predstavnica opozicije kao vila Ravijojla, ali ne krademo mi asfalt, ne rasturamo mi to što vi eventualno ne napravite. To radite vi sami. Taj problem zidanja Skadra na Bojani završio se tako što su zazidali jednog od neimara u neku zgradicu. Ostavili su malo prozorče da vidi levo i desno i onda se put završio. Prvog koji bude krao asfalt dok tako ne zazidate nećete da se opametite. Vama pomoći tu nema. Vraćam se na ovaj ugovor. Nismo mi protiv ugovora i autoputa, da se odmah razumemo. Imate podršku, gospodine Iliću, da završite autoput. Ja sam pola Kruševljanin, a pola Čačanin. Meni je drago da idem autoputem do Čačka, da se stigne za sat i po tamo. Volim kada krenem iz Kruševca za Beograd na sednicu Skupštine ili iz Beograda za Kruševac posle sednice Skupštine da stignem za sat i 45 minuta. Isto tako želim da moja koleginica Bojana Božanić stigne za dva i po sata do Užica, da vi stignete za sat i po do Čačka i brže.

Opet vam kažem, ovde u ovom ugovoru ima nekoliko problema.

Kao u „Maratoncima“ U aprilu ste rekli pare. U aprilu ste rekli lova do juna. Love nema. Mnogo gledate te filmove i mnogo vas je ili pokvarilo loše društvo ili loši filmovi. Čuo sam i neke diskusije o izgradnji puteva. Čuo sam da nam predavanje držite po principu da smo mi puteve pravili po principu kao kada pravimo kuću pa uzmemo pare, a nismo obezbedili plac. Volim kada u pokušaju da me nešto nauče, predavanje drže oni koji su ostavili za prošlog mandata razorenu infrastrukturu, rasturene mostove, osakaćene puteve, uništenu železničku infrastrukturu. Volim kada se oni koje sada pominjem prepoznaju u mojoj diskusiji, ali mi je žao zbog Srbije, što ste u takvom stanju ostavili Srbiju. Ako imate takve neimarske kvalitete, ko vas je sprečavao da ih iskažete 1998. godine, 1999. godine, 2000. godine? Ko vas je ometao da iskažete svoj raskošni talenat? Sedam sati, kada ste bili na vlasti. Znate li koliko sam išao do Čačka iz Beograda? Četiri sata sam vozio i dva puta po pola sata sam menjao gume. Da sam znao da plivam Moravom, da sam bio predsednik Vaterpolo saveza, možda bih brže stigao, ali sam krenuo kolima. Znam da ne znate da napravite kuću. Znam da znate od ognjišta da napravite zgarište. Znam, lako je tuđu kuću prodati u bescenje. Ali, opet vas pitam, kažite mi ko vas je od bezobrazne opozicije sprečavao da ovakav raskošni talenat iskažete 1999. i 2000. godine? Ko je taj bezobraznik koji vas je držao za ruku da niste mogli da radite? Imenujte ga, da znamo svi ko je taj. Čuli ste ovih dana da najveći svetski iluzionisti dolaze u Srbiju. Dolaze da uče od majstora, da vide kako se izvodi trik sa čarobnim stiroporom, sa glasačkim listićima koji čas nestanu, čas se pojave, da vide kako nestaju avioni, kamioni, putevi, mostovi, da ima kredita ali nema puta. Ti iluzionisti mala su deca za današnje mađioničare na vlasti. Da zaključim, iza vas će ostati velika dela koja će pokolenja otplaćivati i još veća nedela. Juče sam rekao - bolje je pošteno sakriti nego rđavo priznati. Ugledajte se malo na Grad Beograd, tamo se nisu pravila „potemkinova sela“ Kad kažete - Most na Adi, ponesite foto aparat da se slikate, jer taj most postoji, nije pravljen stelt tehnologijom. Neki mogu samo da se slikaju na tom mostu. Ali, opet vam podvlačim, neko mora u ovoj zemlji i da radi. Mi smo u ovoj zemlji radili i to što smo uradili to se vidi. Ostaje da služi građanima Srbije i za nauk vama kako se radi. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa pitam da li reč žele predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? Gospodin Babić, izvolite. Imate 20 minuta. Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, ako neko ne zna da pliva, kao predsednik Vaterpolo saveza, može da skače kao predsednik Košarkaškog saveza Srbije, pa neka bira disciplinu koja mu bolje leži i koja mu bolje ide. Do sada sam čuo, a tehničko sam lice, po struci sam diplomirani mašinski ineženjer, čuo sam za stelt tehnologiju, čuo sam i za stelt nevidljive avione. Istina, Vojska Srbije ih, nažalost, u ovom trenutku nema, ali nisam do sada čuo za stelt puteve, i to ni manje ni više nego 1000 kilometara stelt puteva u Beogradu. Evo, gospodine ministre, vi ste vrlo agilan čovek, voleo bih da organizujete jednu turu otvorenim autobusima, ovim lepim autobusima ovde otvorenu turu, pa da vidimo, da izbrojimo tih 1000 kilometara u Beogradu koji su izgrađeni. Istina, ja jesam prebrojao nešto u Beogradu, ali sam prebrojao 1000 rupa i to idući od Skupštine do Voždovca, izlazeći ka autoputu, 1000 udarnih rupa na asfaltu Beograda ima, sa platanima, bez platana, ne ulazim u to. Ono što se videlo u Beogradu je zaista urađen Bulevar Kralja Aleksandra. Urađen, kako neko reče, najsposobnije, najbolje, predračunska vrednost i najniža vrednost za te radove u Buelvaru Kralja Aleksandra je milijardu i 100 miliona dinara. Znate li za koliko je najspobniji gradonačelnik ugovorio radove? Za milijardu i 650 miliona dinara. Jel se sposobnost meri na taj način? Jel se sposobnost meri stotinama miliona dinara sredstava građana Beograda koji odlaze u nepoznatom pravcu, da ne da bude najsposobniji? U to sumnjam, ali ne sumnjam najbogatiji gradonačelnik na svetu. Sa još nekim Bulevarom Kralja Aleksandra, sa još nekom rekonstrukcijom Požeške ulice, sa još nekim autobusima za GSP, sa još nekim mostom, sa još nekim tramvajima, sigurno sve bogatiji i bogatiji, na sreću građana Beograda bivši i neponovljivi gradonačelnik Dragan Đilas. Uostalom, zašto neko ko je tako sposoban za radove koji su tako odlično urađeni i u Požeškoj ulici, molim vas gospodine ministre da ovo ispitate i da date odgovor, zbog čega radove ni u Požeškoj ulici, ni u Bulevaru Kralja Aleksandra nije imao ko da primi? Zašto niko nije primio te radove? Čega se plaše ti ljudi ako je urađeno sve po zakonu? Da li možda nešto nije urađeno, nešto možda nije rastegnuto? Ne možete odokativno. A najbliži saradnici, oni koji bi trebali to da urade, nemaju poverenja. Zašto bi građani Beograda, zašto bi građani Voždovca imali poverenja, ako najbliži saradnici, za nešto što je pretplaćeno 550 miliona dinara više, imali poverenja da prime radove koji su rastegnuti, a boga mi i nategnuti i naduvani? Što se tiče puteva u Srbiji, gospodine ministre, da pričamo ne noseći ružičaste naočare, kad vozimo automobil ne nosimo ružičaste naočare, putna infrastruktura u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou. Mnogo godina, decenijama pričamo o koridorima, puna su nam usta puteva, a nikako da završimo taj posao. Tu je Koridor 10 koji nam je neophodan. Nezavršen. Grdelica, znamo da je problem. Znamo da su izvođači radova tek sada ušli u radove u Grdeličkoj klisuri. Koridor 11 - srce, u pravu ste. Moravski koridor je neophodan. Dolazim iz tog kraja, kao i uvažene kolege koje takođe dolaze iz tog kraja, najvažnija vrednost Koridora je bezbednost ljudi koji se voze, koji putuju tim putevima, naši građani, građani Srbije, međutim i građani drugih zemalja koji tim koridorom idu put Evrope ili iz Evrope svojim kućama, put Bliskog i Srednjeg Istoka. Nije to na zadovoljavajućem nivou. Nije na zadovoljavajućem nivou baš kao što je prethodni kolega stao, kad je trebao da kaže da 12 godina smo bili na vlasti, 12 godina smo imali mogućnost da uradimo 50 kilometara, 52, 40 u proseku, pa bi jedan od tih koridora bio završen. Da je 12 godina rađen evropski prosek mi bi imali još jedan Koridor 10. Ali ga nema. Otišao u Bulevar Kralja Aleksandra, bez primopredaje,otišao u Požešku, bez primopredaje. Otišao na takve stvari. To je nedopustivo. To je skandalozno. A onda upreti prst i reći - ova Vlada je najgora Vlada na svetu, jer nije uradila ni jedan koridor, ništa nije završila do kraja. To je skandalozno. Mnogo puta do sada je bilo pomenuto i pitanje kontinuiteta u ovoj Narodnoj skupštini. Mnogo tragedije ima u politici u višeparlamentarnoj, u višestranačkoj politici u proteklih 20, 22 godine. Menjale su se politike, menjale su se stranke, a onda da bi dokazali koliko je naša politika bolja mi smo odustajali od svega onog što su prethodnici radili i išli u suprotnom pravcu. Nijedan koridor, nijedan put, i to ste u pravu gospodine ministre, kada ste rekli ne može da se uradi u mandatu jedne Vlade. Ne može i šta bi značilo da nešto što je započeto, da mi sada kažemo – e, odustajemo, sada ćemo da radimo koridor 33, pa sve iznova. Međutim, u Srbiji oni koji postave kamen temeljac, njima se slika kada postavljaju taj kamen temeljac uruči, stavi se ta slika u vitrinu negde da podseća, ali se pamte, a vi ste gospodine ministre graditelj, pamte se oni koji su puteve završili. Pamte se i spominju i kada se slave slave, pa se kaže – e, to je urađeno u to i to vreme, to nam je taj i taj ministar doneo, to nam je ta i ta vlada donela. Vi to najbolje znate. Zbog toga sam siguran da, ma ko postavio kamen temeljac, a mnogo puta se slika uz neke bagere na Koridoru 11, pa ti bageri nisu čak ni prenoćili na Koridoru, nego su vraćeni ili prebačeni na neko drugo gradilište ili za neko drugo slikanje za neku drugu kampanju, pamtiće se ova Vlada i neka vam je to čast i nama narodnim poslanicima. Čast što podržavamo takvu Vladu koja će koridore, koja će poslove, koja će puteve da gradi i da završava.

Zbog čega se nije radilo? Dobijani su krediti, a izvođači nisu mogli da uđu u posed, nisu mogli da uđu u radove zato što eksproprijacija nije završena. Koliko penala je plaćeno? Koliko oštete je plaćeno? Zašto su, gospodine ministre, do pre godinu dana 194 odštetna zahteva predata od strane izvođača koji nisu uvedeni u posed ili zbog različitih drugih stvari? Zbog neodgovornosti.

Tako se radi ako se radi odgovorno. Ako se ne radi odgovorno, onda se radi Požeška, koju nema niko da primi, ili se radi Bulevar kralja Aleksandra za 550 miliona dinara više. Mi ne želimo da radimo i da razmišljamo na taj način. U ovom trenutku, gospodine ministre, a vi to bolje znate od mene, na Koridoru 10 i 11, poštovane kolege, aktivno je i radi se na 223 gradilišta. Prošle godine, pre preuzimanja, pre formiranje Vlade Republike Srbije bilo je 67. Četiri puta ste bolji i aktivniji u izradi koridora i putne infrastrukture od bivše Vlade. Malo je, treba još da bi se završilo, da bi jednom stavili tačku na koridore, da bi jednom stavili tačku na bezbedan saobraćaj u Srbiji, da se razvija. Ko će da dođe u Vrnjačku Banju, ako je meni pre neki dan trebalo do Ljubljane četiri i po sata, a do moje Vrnjačke Banje večeras mi treba bar dva i po sata, a tri puta je kraća deonica? Ko će da dođe u hotele, ko će da razvija turizam? Morate brže. Izmerili ste se na ovaj način da ste četiri puta bolji, ali mora još. Mora jače, gospodine ministre. Siguran sam da ćete to uspeti da uradite. Neko pokušava da pravi neku drugu matematiku.

Za sada ove godine u Srbiji je to 44,1 kilometar, od čega je 33,2 autoputa, a 10,9 regionalni putevi. Samo bih voleo da pitam one koji pokušavaju da devastiraju tu vrednost – kako vas nije sramota da vam je žao što se Srbija razvija? Kako vam nije žao i kako vas nije sramota da pričate – ne, to ne treba? Kako vas nije sramote da zatvarate oči pred izgrađenim? Kako vas nije sramota što ste prvi avion u floti od 10 Erbasovih A319, koji su sleteli na beogradski aerodrom, predstavili kao sletanje vrapca? Mislite li da će ljudi da vam veruju? Mislite li da je to dobro? Ne kažem da je sve dobro u našem društvu. Nije, može brže i može bolje. Nestrpljiv sam, nemamo vremena ni za gubljenje, ni za čekanje. Ali, da zatvaram oči pred nečim što je urađeno, što je napravljeno, što je donešeno, nemam i ne želim, a da otvaram oči pred Bulevarom kralja Aleksandra od 550 miliona preplaćenim i sa onim gde nije izvršena primopredaja jer niko nije želeo da primi nešto što nije urađeno u onome što je bilo i u projektu i u planu i u ne znam čemu sve. Zbog toga, zbog ovih četiri puta više gradilišta, zbog 44 kilometra puta koji je do sada napravljen, zbog mora drugih pokazatelja da je u odnosu na prethodnih sto 94 odštetna zahteva i samo sedam u ovoj godini, i to želim da smanjite, zbog svega toga izrečenog, sa velikim zadovoljstvom i poslanička grupa SNS i ja lično glasaćemo za ovaj zakon, ali glasaćemo i za Srbiju u kojoj će kada se završe putevi da se izvrši primopredaja, da se preseče vrpca, da se obraduju ljudi, da se ne krije kolika je cena, da se ne pretplaćuje, kao što se pretplatio Bulevar kralja Aleksandra za 550 miliona dinara, da takve stvari i u Srbiji i u Beogradu postanu ružna prošlost. Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, u početku sam hteo da reklamiram samo povredu Poslovnika člana 106, ali sam sada prinuđen da reklamiram pored člana 106. i član 107. Kada je reč o članu 106, znam da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda i znam da je to veliki kompleks kada izgubite izbore od Dragana Đilasa, pa stalno govorite o njemu. Nije problem kada izgubite od Dragana Đilasa, čak i ako se zovete Aleksandar Vučić. Dva put – dva put. To treba da bude ponos. Kao da sam ja trčao sa Jusejnom Boltom na 100 metara, pa sam izgubio, pa sam ljut što sam izgubio. Ja sam ponosan što sam trčao i što sam izgubio. Član 107. Znate, kada govorite o sramoti, kada neke ljude nije sramota da Pećku patrijaršiju menjaju i pretvore u parking za NATO tenkove, nije ni mene sramota da avionu koji je star devet godina kažem da je star devet godina, pa makar bio sveže ofarban. Nije me sramota da to kažem i nije me sramota kada to vidim da kažem građanima Srbije da je to to. Ne može niko da me ubedi da je to nov avion. Star avion, stara letelica devet godina, samo prefarbana, sa novim natpisom, a ja treba da verujem da je to neki nov avion.

Očigledno da to nije učinjeno i da je korišćena čista replika. Gospodine predsedavajući, nemam ništa protiv da se na takav način favorizuje opozicija, ali s obzirom na sinoćno stanje, kada su ničim izazvani napustili sednicu, mislim da im s vremena na vreme uskratimo preveliko prekoračenje povreda Poslovnika, odnosno da im se s vremena na vreme na fin i kulturan način skrene pažnja da vreme za povredu Poslovnika koriste isključivo za to.

Sa njima smo mogli samo da se slikamo. Hvala. Na samom kraju želim da se zahvalim svim narodnim poslanicima koji su učestvovali u ovoj raspravi, koja je izuzetno važna za Srbiju. Tačno da je bilo rokova nekih da se ovo ranije završi, ali nije moglo, vi znate zbog čega, zbog jedne krize koja je nastala zbog prazne kase, kase koju je neko ispraznio i u kojoj nije imalo ništa, samo dugovi.

Ne treba pričati sada ko je šta radio, kako bez projekata i na koji način. Ne bih želeo da potežem to pitanje, ali i dalje, nažalost, rade. Neki dan slušam jednog političara koji kaže – radiću iz inata, ne treba mi dozvola. Dobro, radite, ali ne može to više tako. Posle novog zakona o planiranju i izgradnji neće moći tako. Ko je pravio puteve do svake kuće u svakom gradu i u svakom sokaku, ko je na Kopaoniku, ko je na Divčibarama, na Goliji, ko je radio sve se zna. Ko je uradio obilaznicu oko Beogradu i tu je prekinuto, zna se i to. Ko je uradio projekat mosta Vinča koji je trebao do sada da bude završen i prsten oko Beograda, i to se zna. Što ti uspešni ljudi to nisu završili? Ja sam uradio Avalski toranj, neko drugi ga je otvorio posle mesec dana. Neko je pitao da li osećam krivicu? Da, osećam krivicu jer sam uradio 4.500 kilometara puteva za vreme prethodnih mandata u Srbiji. O tome postoje dokumenta. Pitajte svakog seljaka ko mu je napravio put. U svakoj varošici pitajte – ko vam je napravio put u gradovima, ulicu. Ja nisam odneo kući ni jedan santimetar, a kamoli bilo šta i neću odneti. Ja sam ovde u parlamentu govorio i dao reč za 38 meseci da ću ovaj posao završiti na Koridoru 11 i završiće se gospodo. Hvala vam na saradnji. Hvala predsedniku Srbije koji se uključuje u posao od početka i pomagao sa svoje strane, Vladi Republike Srbije i premijeru i prvom potpresdedniku koji su aktivno učestvovali da dođe do realizacije ovog projekta. Šta vi mislite, da li sam ja srećan kao ministar jer sam potpisao dve najveće investicije u istoriji Srbije – Južni tok, NIS i Koridor 11. Nemojte me pitati i to ova Vlada radi. Ako hoćete da vidite gradilište, dođite da vidite, možete i da se slikate i povedite te vaše neka se slikaju tamo. Prema tome, nemojte ovo koristiti za političke promocije, za prazne priče treba ili ne treba. Koridor 11 treba Srbiji, treba narodu, treba da putujemo kao ljudi, a ne da stojimo na putu satima, čim se dogodi udes, pođemo kući, da stignemo naveče, imamo neke obaveze a stignemo u ponoć i stignemo ujutru i slušamo ko je stradao, ko je poginuo itd. Nemojte to da dozvolimo. U danu za glasanje ko god dobro mislio Srbiji neka podrži ovaj predlog. Ovde nema politike ovo je život. Ovo narodu treba. To građani od nas traže. Mi ne smemo pred njih da izađemo bez obzira iz koje političke opcije, ako ovo ne napravimo. Pričamo Hrvati napravili. Jesu napravili i zadužili se i sad nude sve autoputeve pod koncesiju da im neko otplaćuje kredit. Mi radimo koliko možemo, sada ova vlada i maksimalno radi ali ne dozvoljavamo da ugrozimo državu i njene interese, da ono što uradimo možemo i da platimo i da vratimo i da pokrijemo. Prema tome, ne želim sada da slušam priče, krivi su ovi, a nisu oni. Nemojte ko je ukrao santimetar. Mi znamo ko je ukrao. Mi znamo da su se neki ljudi izubijali na početku mandata, bilo je mrtvih koliko hoćete oko ovoga, oko ovih investicija u infrastrukturi. Pucalo se iz svih oružja. Nažalost, stradali su i najviši funkcioneri države. Vi znate šta se tu događalo kada se najviše u Srbiju ulagalo, gradilo i radilo.

Pita me gospodin poslanik – šta ste uradili? Ja mu kažem – od mosta Slobode, do Borove Glave, do tunela u Ovčar banji, do rekonstrukcije Sićevačke klisure, do kompletne rekonstrukcije, do makedonske granice, kompletne rekonstrukcije do hrvatske granice, kompletne rekonstrukcije do rumunske granice, do Vršca, kompletne rekonstrukcije do Subotice, kompletne rekonstrukcije do Kikinde. Mogu da vam nabrajam dva dana i dve noći, gospodine poslaniče, ponosan sam. U svaki grad kad odem svi kažu – hvala vam. Ništa nisam uzeo od toga. Ništa nisam odneo. Moj niko nema firmu koja se time bavi, ni ja se time nisam bavio. Neka mi jedan kaže u Srbiji da sam uzeo sto evra jednom izvođaču. Evo, odmah dajem ostavku i idem kući.

Ova vlada je ozbiljna Vlada i radi jedan ozbiljan posao. Radi ono što narodu mora da se uradi i što je naša obaveza da uradimo. Mi smo to obećali na početku mandata i to moramo da završimo i vi da nas podržite. Mi dolazimo pred vas da vam podnosimo račune. Preljina kada je počela, rekao sam 38 meseci, biće i manje od 30, a vi se provozajte zajedno sa mnom kada god hoćete. Ima mnogo investicija i Srbija je krenula. Nemojte sada da pričamo priče, ne radi se ništa. Ako sada jedna država na infrastrukturnim objektima trenutno radi tri milijarde evra projekata.

Sve to u jednoj maloj Srbiji i to velikih gradilišta. Šta ćete više ljudi? Mora još više i brže. Hvala svima onima koji nam pomažu. Hvala ambasadama zemalja koje su pomagale da se ovi projekti realizuju, vladama zemalja koje su nas razumele. Da ste bili u Kini sa predsednikom Srbije, da vidite kako nas je primio predsednik Kine i da vidite kako je obećao da ovo realizuje što pre, možda je i realizovao. Rekao je – ovo mora odmah da se radi i mora da se nađu pare i sve šta vam bude trebalo, imate pomoć Kine i u energetici i u infrastrukturi, gde god treba. Prema tome, iskoristimo ta prijateljstva, te dobre namere i Svetske banke i evropskih banaka i Kine i Rusije, nemojmo odmah pljunuti. Ljudi, budimo srećni, postajemo centar za distribuciju gasa, ne na Balkanu jugo-istočnoj Evropi. Svi glavni koridori se ukrštaju u Srbiji i mi sada i to pljujemo. Ljudi moji, znam koliko smo pregovarali i koliko smo se borili za to, da to bude ovde. Rekonstrukcija rafinerija, rekonstrukcija svega ovoga što je uređeno, da sve više troši benzin. Tačno je da se u Nemačkoj radi puno, ali ponavljam od benzina 56% se izdvaja od akciza na gorivo i ugrađuje u puteve, a kod nas nema. Mora da se daju penzije, moraju plate državnim činovnicima. Šta vi mislite da naša Vlada, da naši funkcioneri ne bi voleli da se tu uloži u puteve kao u drugi zemljama, ali ne može jer tamo neko neće primiti penziju. Ali, ovo mora da se radi na neki drugi način. Mi nalazimo ovaj način, a vi ako ste znali bolje što niste našli neko bolje rešenje. Mi vam ne bi smetali, niko vam nije smetao, mogli ste da napravite šta god ste hteli. Nisam bio predsednik Odbora za infrastrukturu Srbije, neko drugi je bio i stopirao sve ove investicije. Rezultat je bio nula. Nemojte sada pljuvati one koji su pokrenuli da se ovo radi. Hvala vam puno na saradnji, svimnarodnim poslanicima. Hvala svim saradnicima koji su učestvovali da se ovi projekti realizuju. Budimo srećni što ćemo brzo izdavati lokacijske dozvole i građevniske i što ćemo brzo graditi i raditi. To je dobro za sve nas i nemojmo sada biti ljubomorni na neke koji su našli neki ključ kako to može da se reši, a oni koji to nisu rešili sada neka nauče, pa možda i oni nekad budu trebali to da primene. Neka vide kako se to radi. Gledanje, učenje, snimanje, specijalizacija, nije zabranjena, to je normalno. Prema tome, ja vas pozdravljam, gospodo narodni poslanici. Podržite ovu ratifikaciju i jednog i drugog sporazuma. To je važno za ovu našu prelepu Srbiju, jer stvarno su nam putevi loši. Nemamo putnu infrastrukturu. Ovo je 21. vek i moramo to uraditi i završiti. Još jednom hvala svima. Hvala svima koji su učestvovali u ovim diskusijama i očekujem da što pre počnemo radove. Možda će nas naši prijatelji obradovati da ih počnemo i narednog meseca, jer su nam rekli – nemate ove godine, daćete iduće godine, sačekaćemo vas. I to su rekli. Znamo da morate to da radite. Nemojmo sad kritikovati, napadati i pričati priče. Rekli su nam – nemate odjednom 10 miliona evra, ali dajte dva, pa ćete dati sukcesivno tokom godine ostatak. Evo, pre neki dan je dolazila i Svetska banka, koja podržava sve naše projekte i koji kažu – pomoći ćemo i mi koliko god možemo. Još jednom hvala vam i nadam se da ćete podržati ove ratifikacije i da ćemo obradovati građane Srbije dobrim projektima i brzo izvedenim radovima. Hvala. Zaključujem zajednički i jedinstveni pretres. Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički i jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39. i 40. dnevnog reda, kao i listi kandidata iz tačke 36. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog i jedinstvenog pretresa, podsetiću vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika, članova te poslaničke grupe. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom govornika. Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157, stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički i jedinstveni pretres: o Predlogu odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, Predlogu odluke o izboru zamenika Zaštitnika građana, Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog prosvetnog saveta, Predlogu odluke o izboru člana Nacionalnog prosvetnog saveta, Listi kandidata za izbor jednog člana Nacionalnog prosvetnog saveta iz reda Srpske pravoslavne crkve, Predlogu odluke o izboru dva člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, Predlogu odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Predlogu odluke o izmenama odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela poslanička grupa DSS. Da li predlagač, odnosno predstavnici predlagača žele reč? (Ne) Da li izvestilac Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo želi reč? (Ne) Da li izvestilac Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, narodni poslanik prof. dr Miodrag Stojković želi reč? (Ne) Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da) Reč ima narodni poslanik Milica Vojić Marković.

U svakoj državi koja želi da bude pravna i demokratska, jedna od najvažnijih institucija jeste institucija Zaštitnika građana i ona je podjednako važna i za državu i za njene institucije, kao što je važna i za građane. Građane predstavlja Zaštitnik građana pred institucijama i brani njihova ugrožena ljudska prava i to je jedan kvalitet, jedna zaštita građanima da imaju svog predstavnika koji besplatno brani njihova ljudska prava, a sa druge strane, institucije takođe treba da znaju da njihov rad neko posmatra, da njihov rad neko meri i da ih tera da rade i zakonito i u skladu sa svim visokim standardima ljudskih prava. Istina je da po zakonu, Zaštitnik građana ne može da naređuje niti da zabranjuje, njegove preporuke nemaju izvršnu snagu i nisu obavezujuće, ali Zaštitnik građana je u Srbiji izgradio zaista svoj autoritet, pre svega na argumentovanim, zaista dobro zasnovanim, pravno zasnovanim činjenicama i stvarima, odnosno njegovim preporukama, a sa druge strane, izgradio je i svoj autoritet na tome što nije vodio računa o političkim pripadnostima vlasti koja je tog trenutka bila aktuelna, prošao je od 2007. do danas tri praktično vlade, on je politički ostao neukaljan, što je veliki kvalitet i što nije čest slučaj i nije lako postići u ovim našim prostorima gde mnogi naši javni poslenici vrlo brzo zaborave čiju su političku opciju zagovarali, pa se okrenu posle nekoliko godina druge vlade, pa brane drugu i zaboravljaju da ih ljudi gledaju i pamte. Rekla sam već da preporuke Zaštitnika građana nemaju obavezujući karakter, ali one imaju uticaj na ceo sistem. I vlade i institucije i mi poslanici ovde kada vidimo preporuku Zaštitnika građana na nekom dokumentu, kada vidimo šta je to što on preporučuje, što treba da uradimo ovde kada su u pitanju neki zakoni, predlozi zakona ili kada je u pitanju rad nekih institucija, gde su se ljudi žalili, za nas to ima jednu drugu notu i vrlo smo pažljivi kada to čitamo. Kada to govorim, moram da kažem da pred poslanicima svake godine je izveštaj Zaštitnika građana koji je i te kako profesionalno urađen, koji je vrlo obiman i koji zaista predstavlja dokument za ugled mnogim institucijama koje nam šalju različite izveštaje u različitoj formi, ali ovo je izveštaj koji zaista može da bude primer. Kada dobijemo taj izveštaj, mi jasno vidimo kakvo je stanje ljudskih prava u Srbiji, ali isto tako vidimo i one institucije koje ne rade svoj posao kako treba, koje su spore, koje se bahato odnose prema građanima, koje ne rade na korist građana i ne rade onako kako treba da rade u skladu sa zakonom. Moram da kažem i ono što je u korist ovog autoriteta koji je izgradio Zaštitnik građana, a to je da broj građana koji mu se obraća iz godine u godinu je sve veći i zaista predstavlja problem to što Zaštitnik građana, kada imamo u vidu to koliki broj građana svaki put ima za 15% ili 25% povećan broj ljudi, može da bude zatrpan tim tolikim potrebama građana i da neće moći da odgovori svom zadatku. To je velika opasnost i mi smo se više puta kao poslanici ovde obraćali i molili vlade, razne vlade da vode računa o tome da obezbede broj saradnika koji je tražio, da obezbede prostor u kome će raditi i da Zaštitnik građana zaista može da radi u korist građana ove zemlje. U proteklim godinama, Zaštitnik građana, a naravno, kada to kažem, stoji iza njega njegov tim koji je vrloprofesionalan, tim koji je izgradio i timski rad i vrlo profesionalan odnos u svom radu, ima energiju i volju da taj posao radi.

Zbog toga danas kada je na dnevnom redu izbor zamenika, četiri zamenika Zaštitnika građana, moram da kažem nekoliko stvari, jer mi se čini da pred sobom i saradnicima moram da kažem, jer ovde imamo predlog Zaštitnika građana, a on po zakonu ima pravo da izabere svoje saradnike i tu ništa nije sporno.

Ovo govorim sa pozicije nekog ko se bavio dečijim pravima u Odboru za prava deteta i ko je sarađivao sa zamenikom za ovu oblast, mada po našem zakonu nisu direktno određene nadležnosti određenih zamenika i Zaštitnik građana ima pravo da odredi osobu koja će se baviti određenom oblašću. Iz pozicije nekog ko je bio aktivan u Odboru za prava deteta, moram da kažem nekoliko stvari koje mene brinu, a brinu me zbog toga što se pred nama svima, pa i pred Odborom, nalazi Izveštaj o ostvarivanju opštih mera primene konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Dakle, jedan vrlo ozbiljan dokument koje su radile međunarodne institucije i koje predviđaju sedam osnovnih prioriteta u svom delovanju – smanjenje siromaštva dece, kvalitetno obrazovanje za svu decu, bolje zdravlje za svu decu, unapređenje položaja i prava dece sa smetnjama u razvoju, zaštitu dece bez roditeljskog staranja, zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja, jačanje kapaciteta zemlje za rešavanje problema dece. Vrlo ozbiljan dokument, sa vrlo ozbiljnim nadležnostima i sa vrlo ozbiljnim poslovima koje država mora da uradi i parlament, na kraju krajeva, da uradi kako bi se prava dece u našoj zemlji popravila. Ovo govorim i sa pozicije nekog ko je ovih zadnjih godina, naravno ne govorim o stanju u državi za ovih godinu i po dana od kada je ova Vlada, govorim o stanju prava dece i govorim o tome da se u proteklom periodu i izveštajima Zaštitnika građana apostrofiralo jako mnogo problema kada su u pitanju prava dece, pa siromaštvo, nemogućnost lečenja, Zaštitnik građana je bio vrlo aktivan kada su u pitanju ove knjižice, juče smo imali zakon, završni ispit, afera koja je na kraju školske godine potresala celu Srbiju, problemi sa inkluzijom, problemi sa nasiljem i vršnjačkim i nasiljem nad decom, problemi dece bez roditeljskog staranja, zaštita podataka o deci. To su sve vrlo važne stvari kojima se Zaštitnik građana, odnosno njegov zamenik bavio u ovom proteklom periodu i to je uradio na vrlo kvalitetno i profesionalno. Mogu samo da imam pohvale za to što je rađeno. Moja briga je to što među ovim kandidatima, koji su ponuđeni ovde, ne vidim nekog ko se bavio ovom materijom u prethodnom periodu, ne vidim nekog ko bi mogao da se bavi ovom materijom, a ne znam ni način zbog čega se na toj listi ne nalazi onaj ko je profesionalno radio tolike godine. Za mene to predstavlja problem, jer smo u proteklom periodu, kada smo govorili o Izveštaju Zaštitnika građana govorili o tome da bi možda bilo potrebno razmišljati o tome da postoji poseban zaštitnik prava dece. Tada smo rekli da je to nešto što je možda za bogatija društva. Mada kada to govorim, recimo iskustvo Hrvatske koja ima zaštitnika prava dece, iako nije mnogo bogatija od nas, ali ona je to ostvarila. Tada smo konstatovali svi da ekonomski nismo dovoljno jaki da pravimo nove institucije i da je dobro da u okviru onoga što imamo pokušamo da napravimo najbolje moguće, a to je onda ispalo da imamo jednog čoveka koji će se baviti pravima dece. No, problem je bio to što po zakonu nije potpuno opredeljeno da se imenuje takav čovek, imenom i prezimenom, koji bi taj posao radio. Za mene ostaje nejasna još jedna stvar koja se priča i koja nikako da se razjasni, a to je pismo 40 nevladinih organizacija koje su uputile Zaštitniku građana, gde traže možda slična objašnjenja.

Volela bih da sam mogla da dobijem odgovore kako bih mogla da opredelim svoje glasanje u pravcu da li da glasamo ili da ne glasamo za ovo što je predloženo. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li reč žele predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne) Zaključujem zajednički jedinstveni pretres. Sa radom nastavljamo u ponedeljak u 10,